Sada smo prešli na one, dakle završne stavove pojedinih klubova i prvi će biti Klub HNS-a HSU-a u ime kojeg će govoriti uvaženi potpredsjednik ovog doma, kolega Ivan Vrdoljak. Izvolite! Hvala lijepo potpredsjedniče, dame i gospodo!

Širokih, jasnih namjera gdje se u biti stabilizira česte izmjene poreznih sustava na početku mandata. Ja ne mislim da je to reforma, ali manje bitno. Mislim da su to porezne izmjere jer reforma dugoročno mijenja sustav funkcioniranja. Ovdje nemamo veliku promjenu u sustavu funkcioniranju, ali manje je bitno ime.

I mislim da, i to sam u krajnjoj liniji i u svom nastupu kada smo razgovarali o imenovanju Vlade, sam poželio sreću, puno uspjeha, da stojimo na raspolaganju za bilo kakvu pomoć, ali da ne smijete zanemariti strateške dokumente. Ne samo u poreznim nego i u industrijskim, u zapošljavanju, u ljudskim potencijalima, u obrazovanju i u nizu drugih. Ja u ovim poreznim izmjenama, na žalost nisam vidio niti jedan osvrt na strateški dokument. Može biti izlaz da nakon ovih poreznih izmjena slijede druge sve izmjene koje će to popraviti u zakonu o ne znam poticanju ulaganje u kurikularnoj reformi. Ali mora se biti osvrt u poreznim pravilima i izmjenama. Znači, mi imamo Strategiju razvoja turizma Hrvatske, već je nebrojeno puno puta ovdje rečeno. Tamo piše jedna stvar, mi idemo na drugu stvar. Imamo definiramo u Strategiji pametne specijalizacije točno sektore koji mogu povećati izvoz, konkurentnost, produktivnost, veći udjel visoko obrazovane radne snage, sve ono što Hrvatskoj treba – nigdje nema osvrta na Strategiju pametne specijalizacije. Imamo industrijsku strategiju u kojoj piše koji su ključni sektori koji imaju potencijal izvoza novog zapošljavanja – nema osvrta u poreznim izmjenama niti na tu strategiju, a da ne govorim o Strategiji inovacija ili ulaganjima u istraživanje i razvoj. I žao mi je što u ovim poreznim izmjenama nije prezentirana možda cjelokupna vizija Hrvatske kao namjera Vlade Republike Hrvatske i to možemo očekivati ne od ministra financija, nego od premijera da nakon ovih poreznih izmjena što su sljedeći koraci koji će prikazati Hrvatsku za četiri godine – dal' će on biti ekstremno uvozna ekonomija, da li će u strukturi BDP-a biti i dalje 60% osobne potrošnje, koliko će u rastu BDP-a sudjelovati izvoz, koliko investicije – i kada bi to bilo prezentirano, jednim dijelom će to biti u proračunu, ja očekujem, onda bi imali jasniju sliku kud ove porezne izmjene mogu odvesti Hrvatsku. Ako ne vidimo što su sljedeći koraci, ako se ne ulaže u istraživanje i razvoj, ako ne podupiremo inovacije, ako nećemo podržati cjeloživotno obrazovanje, kurikularne reforme, prekvalifikacije i porezno, ako nećemo dati podršku izvoznim hrvatskim industrijama kao što je ICT, ne vidim razloga zašto se nismo ovdje uz sve ove – imamo sniženu stopu PDV-a za auto sjedalice, pa ja ne znam, niti ih proizvodimo, niti su to u nekoj prema građanima bitnom trošku – a nitko nije spomenuo ICT industriju koja je 90% izvozna. Hajde da razmislimo i u drugom čitanju ćemo mi dati svoje amandmane i da svi zajedno razmislimo i na održavanju naravno deficita i javnog duga, ali da vidimo što je ono što može smanjiti uvoznu komponentu hrvatskog gospodarstva koja se bazira isključivo na rast osobne potrošnje, a što je ono što može povećati izvoz, zapošljavanje i gospodarski rast na osnovama koje nisu iz 2006. ili 2007. Mi smo tada imali odličan rast BDP-a. Dovelo nas je do ogromne krize jer smo bili ekstremno uvozna ekonomija. Dakle, nakon ovih poreznih izmjena koje će se malo očito korigirati tijekom drugog čitanja, dajte da zajedno mislimo o tome kako realizirati strateške dokumente sa ostalim mjerama koje možemo ne samo kroz poreznu politiku donijeti. Da se osvrnem kratko, porez na dohodak. Odlična namjera povećanja dohotka, smanjenje poreznog rasterećenja cijena rada. Pohvalno! Podržavamo! Stvarno je veliki problem ljudi što nemamo egzaktne kompenzacijske mjere za lokalnu upravu. Imamo časnu riječ od ministra financija, ali to moraju biti znači vlastiti prihodi jedinica lokalne i regionalne samouprave da nam se ne događa da bilo kojih grad, ili općina ili županija ovisi tko je u kojem trenutku vodio ovisno o dobroj volji bilo kojeg ministra, ili pomoćnika ministra ili zamjenika ministra, državnog tajnika, što god, nego da egzaktno se zna koji su prihodi lokalnih i regionalnih uprava. To je direktna centralizacija. Pričali smo da trebamo zemlju decentralizirati. Porez na dobit, izuzetno je pohvalno za ove male poduzetnike i obrtnike do 3 milijuna kuna da se smanjuje porez na dobit. Dobro je da se smanjuje porez na dobit sa 20 na 18. Možda danas nije presudno, ali je poruka dobra, trend da će se od sada uvijek kada se pokaže šansa i dalje smanjivati. Povećanje priznatog troška reprezentacije sa 30 na 50% Možda je moglo ići na 70? Sve je to pohvalno. Ali nema razloga da u tom cijelom paketu se ukida reinvestirana dobit. Mi imamo industriju koju trebamo dodatno kapitalizirati. Pustite ljude da ulažu u svoju proizvodnju. Argument da se nije dovoljno koristio, možda smo ga mi zakomplicirali? Možete ga pojednostaviti. I svatko tko ulaže u svoju produktivnost ili veći kapacitet proizvodnje, a posebno izvoznika, pa možemo mu priznati reinvestiranu dobit. Jako se protivimo i ukidanju povlastice na kupovini prvog stana. Ali OK, to je izbor vladajuće većine i mi ćemo biti jasni kod tog svog stava i u drugom čitanju. Kod PDV-a dizanje praga, odlično do 300 tisuća kuna sa 210 na 300 tisuća kuna. Mislim da je nepotrebno i nije sukladno strateškim dokumentima dizanje PDV-a na ugostiteljske usluge. Puno je toga rečeno tu. Ne možemo jednostrano gledati porezni sustav od ostalog dijela. Moramo širinu gledati, kuda ova Hrvatska će završiti, na čemu ćemo bazirati svoj rast, gdje će nam se djeca školovati. Znači, ne možemo onda donijeti strateški dokument, a donijeti poreznu politiku koja nije u skladu s njim. Spuštanje stope, to sam već rekao, za neke stvari kao što su auto sjedalice i sl. meni je potpuno nejasno, ali vrlo je pohvalno za repromaterijal u poljoprivredi to je potrebno i s tim se isto slažemo i podržavamo.

Mi ključno moramo poreznu politiku voditi na gospodarskom rastu, na izvozu, na investicijama, na zdravom rastu BDP-a, ne na uvoznom rastu BDP-a, na zaposlenosti, a onda stvoriti dovoljno fiskalnih kapaciteta da možemo kroz Ministarstvo socijalne skrbi voditi socijalnu politiku. Da podvučem crtu, ja bih volio čuti kroz drugo čitanje i premijera i ministra financija. Točne egzaktne brojke, koje rezultate očekuju od ove porezne reforme. Ako je to 0,5 posto rasta BDP-a u odnosu na 2016. godinu, da li je to uvoz predviđen, izvoz, investicije, državna potrošnja, to ćemo vjerojatno vidjeti u proračunu i odgovornost kao light motiv svake ozbiljne politike. Odgovornost i rezultat, odgovornost onih ako se sve ovo što se bude prezentiralo, što bi trebalo donijeti koji rezultat ove porezne izmjene, tko nosi odgovornost ako se to ne dogodi.

Nećemo biti protiv jer je namjera dobra i trebamo zajedno podržati dobre namjere.

Prva je uvaženog zastupnika Blaženka Bobana. Izvolite. Uvaženi kolega Vrdoljak, ja se ne moguć, ovo sada ću reći radi šire javnosti, jer se ne mogu oteti dojmu, prije svega moram reći da je vaša rasprava bila jako korektna i uredna, ali ne mogu se oteti dojmu da jako konstruktivni prijedlozi, bilo s lijeve ili desne strane, dolaze u popodnevne sate, u popodnevnu raspravu, u večernju raspravu, u vrijeme kada su svjetla kamera ugašena. Svjedoci smo bili ova dva dana dok smo raspravljali kroz klubove i pojedinačno da tijekom jutrašnjih sati radi valjda svjetla reflektora, se uglavnom nabacivamo lijevo desno, a konstruktivnih mjera nema. Reći ću primjer: kroz popodnevne sate, jučer popodne iznjedrili su se par prijedloga poput uređenja ZAMP-a kako bi se izišlo u susret radi mjera poreza za ugostitelje, pa su iznjedreni prijedlozi da se porez na nekretnine u arheološkim zonama A, na neki način oslobode jer ljudi svoje nekretnine gotovo niti pogledati ne mogu, pa su iznjedreni prijedlozi recimo da je hitno, ovo što ste vi kroz svoju raspravu spomenuli, je hitno potrebno pustiti u proceduru ovaj Zakon, kompenzacijskim mjerama, kako bi čelnici lokalnih zajednica znali što ih uistinu čeka. No, kažem vam, imali ste konstruktivnu raspravu, ali moram još jednom reći, ne samo kroz ovu raspravu, nego kroz niz rasprava, uvijek u popodnevne i večernje sate rada ovoga Sabora, oni koji žele raditi zaista svoj posao, se uistinu prave pravi prijedlozi, prave inicijative iznjedre, a tijekom jutrašnjih dok su kamere upaljene, svjetla reflektora otvorena, mnogi, mnogi uistinu ovdje, pa vidjeli ste i kroz ovu pauzu, žele svojih pet minuta slave i na taj način misle da su poentirali, ne dajući konstruktivne prijedloge za rješavanje tako krucijalnog zakona koji je potreban svima nama u Republici Hrvatskoj.

I pohvalili smo niz stvari. Samo smo rekli da se trebamo zajednički dogovoriti oko strategije kuda će Hrvatska završiti za četiri godine. Ne 2017. fiskalno, ili 18., nego 20., 25., konkretizirati to na svakodnevni život. Kako to izgleda popodne, da li je netko u nekom trenutku iz populističkih pa i ekstremističkih razloga zlorabio ovu govornicu, svi smo svjesni da se to događa. Trudimo se biti pristojni, konstruktivni. Ne mrziti, ne lagati, ne govoriti o ljudima i klevetati na neosnovane načine. I to ćemo pokušati i dalje raditi. Zašto? Čuvajmo ovu instituciju i čuvajmo svoju zemlju jer ovaj grb tu koji je iznad nas, nas obvezuje da poštivamo svakog člana ovog Sabora i da ne klevetamo i ne lažemo o svakom o njemu.

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Uvaženi kolega Vrdoljak, ja se slažem s Vama, ja sam protiv poreza na prvu nekretninu. Što se tiče poreza na ugostiteljstvo, da se povećava na 25%, već sam rekao, zalažem se za kompromisno rješenje da se poveća porez na 25% samo za alkohole i pivo, a ostali dio ugostiteljske ponude da ostane na onome na čemu jest. Što se tiče oslobođenje poreznih olakšica za banke u slučaju ako otpišu dugove, ne bi bilo loše da znamo krije li se ispod toga nekakav sporazum s bankama u vezi s arbitražom. Jer moguće je da tu postoji nekakav tajni sporazum za koji mi ne znamo. Što se tiče poreza na dobit, ja sam već rekao jučer i sada ću ponoviti da se zalažem za to da se uvedu tri razreda poreza na dobit: 12, 18 i 25%, ali s obzirom na bruto dobit, a ne s obzirom na prihode. Jer netko tko ima manje prihode može imati veću bruto dobit od onoga koji ima veće prihode. I zadnje što hoću reći je to da sam pozvao građane da mi daju inpute što ih muči, dakle ljude koji se baš, kojih se baš i tiču porezi, da mi daju inpute kako bi trebalo to stvarno izgledati, kako to u praksi treba djelovati i ja ću biti njihov glas između ovih dvaju čitanja i predložiti ću pisanim putem sve ono što nisam uspio predložiti tijekom ove rasprave jer je bilo je prekratko vrijeme da se za to pripremim, a nisam niti porezni stručnjak, prema tome trebati će mi inputi ljudi koji se u to razumiju.

Jedan od tih na koje se nisam imao vremena osvrnuti, ali biti će prilike i u drugome čitanju i u krajnjoj liniji amandmanima, da dobijemo odgovor što se događa s ovim NPL-ovima. Šta znači porez na priznati trošak, jednokratni otpis. Do sada je to postojalo, koliko ja znam ali samo za onaj dio koji je utužen ili ovršen. Sada se ide na procjenu banaka koji su nenaplativi.

Ja ću to odmah potpisati. Oni će najvjerojatnije nakon ovoga, ako nemamo neki dogovor, a bilo bi dobro da imamo dogovor, prodati svoja potraživanja za 30, 40 posto vrijednosti, a onda će neke off shore kompanije raditi svoje ovrhe na tim istim potraživanjima. Ako dođe do toga onda će snositi odgovornost i ministar financija i premijer i čitava Vlada. Pa vjerujem da su toga svjesni, pa neće valjda to napraviti, da će oni otpisati bankama, da će banke nakon toga prodati po diskontu i onda da će se nastaviti sa ovršenjima. Taj odgovor na žalost nismo čuli i zato je dobro da smo u prvom čitanju.

Kolega Vrdoljak, izrazili ste želju da vas ministar izvijesti kakve će biti posljedice porezne reforme. Međutim, tu se nije radilo o željama nego se tu radi o obvezi. Znači, za više od pola ovih zakona trebalo je provesti obvezajući postupak učinaka reforme, a toga ovdje nije bilo. A nije bilo zato, između ostaloga, što je ova reforma stavljena na ovakav nekakav super hitni postupak bez redovite i zakonite procedure, a to su ministar i Vlada napravili zato što njih u biti procedura ne zanima, niti ih zanima mišljenje zastupnika, nego jednostavno računaju da će stranačka stega odraditi svoje. Skupila se jedna malena grupa od maksimalno tridesetak ljudi u kojima su mnogi relevantni faktori izostavljeni, npr. predstavnici sindikata i sada je to ovdje istreseno kao recimo s kamiona, kipera u Sabor, evo 15 zakona i evo to ćemo izglasati što je prije moguće bez obzira na sve primjedbe i dakle samu zakonitu proceduru.

Dakle, ja vjerujem da ćemo mi do drugog čitanja dobiti egzaktne brojke za financijski učinak. To nije problem. Dogoditi će nam se trend za dvije godine da će nam uvoz ekstremno rasti jer ćemo imati veću osobnu potrošnju, a da će izvoz usporiti sa rastom. Dogoditi će nam se 2006. 2007. ako nemamo predviđene mjere nakon toga. Zato sam želio dobiti viziju. Hrvatska, ne samo poreznog, nego i obrazovnog sustava, zapošljavanja, strukture izvoza, usluga, strateških dokumenata koji mora Vlada prezentirati uz ove porezne reforme. Fiskalni učinak ćemo dobiti. Ali to nije jedini cilj. Porezna reforma mora biti u skladu s ostalim namjerama ostalih resora u Vladi. Moramo gledati ljudi opću sliku na početku mandata. I tu želimo dati svoj doprinos i to očekujem od Vlade. Što se tiče i objedinjene rasprave vaš predstavnik Kluba Živog zida isto tako na sastanku svih klubova izrazio, je podržao da bude objedinjena rasprava, a mi smo ispočetka bili protiv, ali smo zato što je stvarno široko i da je lakše pa recimo argumente iznijeti pojedinačno ali smo izašli u susret da je sada polovina jedanaestoga mjeseca, da do kraja godine moramo i Proračun usvojiti, da se ove izmjene moraju reflektirati već u slijedećoj godini. Ja nemam stav da mi cijele izmjene poreznih zakona trebamo odbaciti. Ne trebamo.

Dakle, šesta sjednica Mandatno-imunitetnog povjerenstva, koja je bila sazvana za danas u 11,00 sati održati će se nakon glasovanja u dvorani Ivan Kukuljević, Klub zastupnika, ne u 11,00 sati nego nakon glasovanja. Izvolite! Hvala gospodine potpredsjedniče, uvaženi gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Nakon ove sveobuhvatne rasprave ja se mogu složiti s ovim okvirom političkim kojeg je kolega Vrdoljak iznio. Ja bih ga malo suzio pa bih rekao ciljevi ove reforme nisu reforma radi reforme, nego reforma koja će unaprijediti dvije stvari. Potrošnju građana i investicije. Znači, ova porezna reforma bi u konačnici trebala dovesti do toga. Zašto mislim da to neće u potpunosti se dogoditi. To je cilj da objasnim u ovoj završnoj raspravi. Prvo pođimo od poreza na dohodak koji bi trebao spustiti, da tako kažem, građanima negdje oko dvije milijarde kuna. Međutim, ovo što je vrlo važno napomenuti, nedostatak te reforme je loša distribucija. Dakle, negdje oko 770 tisuća naših zaposlenih građana neće dobiti niti kune ovom reformom.

Ovaj izračun naravno, bazira se na olakšici za jedno dijete u prosjeku ili jednog člana obitelji. To je relativno gledano samo 1 do 2% rasta plaće, rasta neto plaće. To nije dovoljno. To nije signifikantno što bi rekli. Dalje, plaće iznad 13, 14 tisuća kuna počinju progresivno rasti. Dakle, taj rast ide zaista vrlo, vrlo progresivno, pa onda rast ide od 500 kuna recimo na plaće neto od 40 tisuća kuna taj rast je 3 i pol tisuće kuna – skoro 10%, skoro 10% A na plaće od 70 tisuća kuna, a u nekim javnim poduzećima odnosno bolje rečeno poduzećima u kojima država još uvijek participira bitno u vlasništvu, recimo plaća od 70 tisuća kuna raste preko 7 tisuća kuna. Dakle, više nego što je prosječna plaća u Hrvatskoj. Da li je to pravedno? U odnosu na našu reformu koju smo mi provodili prije godinu i pol, dvije dana, situacija je bila bitno drugačija. Sada vi nećete to vidjeti, ali tu postoji jedan grafikon koji to jasno objašnjava gdje se vidi da je naša reforma posebno utjecala na plaće, na veći rast plaća između negdje 8 i 13 tisuća kuna. To je ono što u Hrvatskoj zovemo srednji sloj. Dakle, mi smo bitno povećali plaće srednjeg sloja, a naravno slažem se, ove plaće koje nisu bitno oporezovane kroz reformu poreza na dohodak ne možete bitno niti povećati. Ali je bitno da smo mi unaprijedili poziciju srednjeg sloja, koji zapravo je nositelj svakog društva i svake zajednice. A plaće iznad toga vidite, postoji jedna ravna crta, ograničili smo na tisuću kuna rasta, što znači da svaka veća plaća iduća je relativno rasla manje, nego ona koja je prva rasla tisuću kuna i to je ta bitna razlika u pristupu ja bih rekao jedne socijaldemokratske opcije i kojoj je solidarnost i pravednost na prvom mjestu, koja je za progresivno oporezivanje – ja to moram vrlo iskreno reći – a ne za flat taks, jer ova reforma ide prema flat taks. Mi na to ne pristajemo. Dakle, ako u jednim Sjedinjenim Američkim Državama kao najliberalnijoj ekonomiji svijeta imate 7 stopa oporezivanja dohotka, zašto bi u Hrvatskoj bila jedna? Meni to nije pravedno. Ono što želim reći, ova reforma na nikoji način ne može zadovoljiti milijun i 200 tisuća umirovljenika. Oni ne dobivaju ovim ništa. Ali ono što je još gore od toga, prosječna mirovina sa ovim rastom plaća će padati u udjelu u joj prosječnoj plaći. Dakle, već sada prosječna mirovina je pala ispod 40% prosječne neto plaće, što je zapravo ispod socijalnog minimuma i nešto ministre u tom dijelu treba pripremiti i napraviti. Da li je to jedno jednokratno usklađivanje, par postotaka koji će dignuti prosječnu mirovinu iznad 40% i napraviti jedan model, dakle nekakve ja bih rekao ne samo indeksaciju, nego i nekakve stupove održavanja mirovina iznad toga 40% Da li je to vezano za rast BDP-a? Da li je to neki korektiv koji je vezan za neki drugi ekonomski parametar, to ćete vi razmisliti i vjerojatno nama ovdje predložiti. Ali ja mislim da je to nužno. Dakle, indeksacija u zadnje dvije godine radi deflacije zapravo nije mogla osigurati adekvatan rast mirovina koji bi pratio barem približno rast plaća. Na žalost, to je takva makroekonomska situacija. Ali ja bih rekao zbog te iznimne činjenice da se deflacija događa jednom u 10, 20, 30 godina. Dakle, to nije uobičajena stvar. Treba razmisliti o jednokratnoj korekciji mirovina da bi postigli taj socijalni efekt. Druga važna stvar koju sam htio naglasiti kao područje ove reforme, jeste ovaj dio oko smanjenja poreza na dobit. On je očigledno poželjan, dakle taj potez bi zapravo trebao ostaviti više sredstava za gospodarstvo. Međutim, s druge strane ono što nije dobro, jeste da praktički ukupan trošak ove reforme snosi jedan jedini sektor, a to je turizam i ugostiteljstvo. Ovdje je to puno puta spomenuto, ja to želim samo još jednom potvrditi i naglasiti, milijarda kuna za taj sektor u ovom trenutku je previše, to je velika cijena koju taj sektor mora platiti, a uzmite s druge strane da će ukupan efekt smanjenja poreza na dobit biti 375 milijuna na godinu dana. Dakle, preveliki je nesrazmjer i disproporcija između tih efekata. Ne možete jedan sektor kazniti, a posebno ne onaj koji je zadnjih godina ključni gospodarski sektor, koji najviše investira, najviše zapošljava i najbolje efekte u smislu rasta postiže, dakle raste dvostruko više nego ukupno hrvatsko gospodarstvo. Kod ovoga dijela poreza na dohodak, moram se vratiti na još jednu važnu stvar koju sam spomenuo i u raspravi. Vrlo bi bilo bitno da ovih dana svi čelnici jedinica lokalne i regionalne samouprave saznaju kako ćete im kompenzirati ove 2 milijarde kuna. Vrlo je bitno, vjerujte mi. Puno je otvorenih pitanja, ljudi su u strahu kako će planirati proračune i kako će živjeti do idućih lokalnih izbora, a onda iza toga. Još jedna stvar tu, malo je bilo riječi, evo gledam moga kolegu dragog s kojim jako puno polemiziram oko toga, malo je bilo riječi o efektima ove reforme na regionalni razvoj i ja vas molim da o tome vodite računa.

Vi znate da u ovom trenutku ta područja imaju bitno veći udjel u porezu na dohodak nego što imaju ostale jedinice lokalne samouprave. Ako ćemo cijeli porez spustiti na lokalnu razinu, onda više mogućnosti da u tom dijelu vodimo regionalnu politiku nema. I još jedna stvar oko toga, izjednačen je osobni dobitak na plaće na PPDS-u sa ukupnim osobnim odbitkom koji koriste i svi drugi građani u razvijenim dijelovima Hrvatske. To je još jedan moment kojeg treba imati na umu. To znači da više neće biti većih plaća na PPDS-u temeljem poreznih olakšica, to znači da ona mjera koja je trebala privući učitelje, profesore, liječnike pa i druge ljude da ostaju živjeti ili da se naseljavaju u ta područja i obavljaju bitne društvene i socijalne funkcije. Dakle, taj efekt više neće postojati. I o tome isto tako treba voditi računa kod donošenja Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave. Puno je još stvari koje bi tu trebalo spomenuti, ali ne mogu zaobići ovu ključnu koja je već ovdje bila u raspravi, a to je – odustajanje od opće stope poreza, od smanjenja opće stope PDV-a smo povezali i do sada u raspravi i na Odboru i ovdje sa činjenicom da doista to može biti znak da je to kompenzacija za manje prihode koji će se ostvariti od poreza na dobit kada banke svoje mogućnosti, koje ste im ovim Zakonom pružili, iskoriste. A to znači da otpišu potraživanja temeljem NPL-ova, temeljem teško ili nenaplativih kredita. Prema tome, očigledno da će država uprihoditi manje poreza na dobit zbog tih olakšica odobrenih bankama. Pretpostavljam da ste to kompenzirali upravo odustajanjem od smanjenja opće stope PDV-a. Iskreno, još ću jednom ponoviti jer sam to već rekao u raspravi, mi smo uvijek bili protiv diranja te opće stope PDV-a u ovom trenutku jer mislimo da je situacija u Proračunu još uvijek fragilna, osjetljiva i da treba biti strpljiv i da treba izvući iz procedure prekomjernog deficita, a onda tek smanjivati opću stopu PDV-a. Imamo veliki broj replika na vaše izlaganje pa krenimo onda redom. Prva je replika uvaženog zastupnika Damira Mateljana. Izvolite. Uvaženi kolega, govorili ste o reformama koje je provela, dakle o poreznim reformama koje je provela Vlada Zorana Milanovića. Činjenica je dakle da su i te reforme ušle u manevarski prostor financijskih sredstava jedinica lokalne samouprave. Međutim, činjenica je jednako i takva da je ta Vlada imala i kompletne kompenzacijske mjere. Naime, povećanje udjela u porezu na dohodak brdsko planinskih područja jedna kompenzacijska mjera, povećanje udjela u porezu na dobit u drugoj kategoriji jedinice lokalne samouprave također konkretna kompenzacija. Povećanje šumskog doprinosa za brdsko-planinska područja konkretna kompenzacija. Na žalost, prošla Vlada je potpuno ignorirala ove kompenzacijske mjere. To je, dakle, iz razloga prošle Vlade HDZ-a i MOST-a. Kompenzacijske mjere koje se nude u ovom prijedlogu poreznih reformi zapravo, na žalost, barem u ovom prvom čitanju, ne postoje.

Neću ponavljati ovo što je kolega Mateljan rekao. Dakle, to je doista istina, mi smo mijenjali sustav, uveli smo sto jedinica lokalne samouprave u sustav potpore za manje razvijena područja, a jednu šezdesetak njih je ispalo iz sustava jer je po indeksu razvijenosti bilo iznad onih famoznih 75% vrijednosti indeksa. Međutim, ja želim ovdje još nešto elaborirati. Dakle, ova mjera koja je trebala ići na dijelom kompenzacije jedinicama lokalne samouprave kroz porez na promet nekretnina. Kao što znate dosadašnja stopa je bila 5%, sada se ona smanjuje na 4%, time se gubi jedna petina ukupnih prihoda koji su bili negdje oko osamsto, devetsto milijuna na državnoj lokalnoj razini.

Tu je problem. Znači, jedino što lokalna samouprava kroz tu kompenzaciju može dobiti jeste eventualno ovo ukidanje olakšice za prvu kupljenu nekretninu. Na žalost, da se to ukida. Ja kažem na žalost zbog svih onih mladih obitelji koji su rješavali svoje stambeno pitanje prvi puta u životu i koji su tada bili oslobođeni toga, a sada više neće biti. I to je u konačnici sada neki dodatni prihod jedinicama lokalne samouprave koji se procjenjuje na stotinjak milijuna kuna. Kada to podijelite na 555 jedinica lokalne samouprave, onda možete misliti koja će to kompenzacija biti.

Kolega Glasnović, vi ste se javili.

Imate desetke tisuća poduzeća u Hrvatskoj koji nemaju niti jednog Neki se brišu iz ovoga sudskog registra, samo na primjer ću vam dati neke primjere i koliko su dužni u porezima, a što mi radimo po ovim pitanjima?

Pa i gubimo milijune, stotine milijuna kuna kroz neefikasan disfunkcionalan sustav. Imamo dva problema u Hrvatskoj, jedan je moralno etički i to još nismo riješili taj mentalni sklop hajdučina na svim razinama, a drugi je upravljanje. Država je uprava. Ako ne možemo upravljati efikasno sa našom državom od taktičke razine do najvišeg vrha na snazi je hajdučija i to znači to je za što nemamo škole, vrtiće itd. A kada moral zakazuje, zakon stupa na snagu i to moramo prvo riješiti, ali ovo je sve napravila partija jer je totalno poništila ne samo moralno-etički kodeks, nego uništila privatno vlasništvo.

Dakle, uvaženi kolega, ja se čak u jednom dobrom dijelu vaše rasprave slažem. Dakle, u Hrvatskoj u ovom trenutku od 144 ili je bilo prije godinu dvije od 144 tisuće pravnih subjekata registriranih 74 tisuće bez i ti jednog zaposlenog i to je nešto što zaista stvara nered u cijelom sustavu i ne zna se za koga ti ljudi rade, na koji način funkcioniraju, koja je svrha postojanja takvih firmi. A da ne govorim o podacima koje sigurno ministar Marić ima u svom portfelju, a to je da jedan veliki broj tih tvrtki se zadužio za ogromne novce ne znam temeljem čega i na koji način. Da nisu vratili te dugove, da jedan značajan dio ukupnoga neotplaćenog duga odnosno bolje rečeno ukupnih dugovanja od 40 i nešto milijardi kuna se odnosi upravo na tvrtke bez i iti jednog zaposlenog. Mi smo nešto u tome dijelu napravili, riješili smo kroz stečajeve, likvidacije tih tvrtki. I još jednu stvar. Ne može se zanemariti činjenica evo što sam rekao da u jednoj od najliberalnijih ekonomija imate progresivno oporezivanje dohotka. Ono što nije dobro ili što je neusporedivo što su njihove stope na bitno višoj godišnjoj razini dohotka nego što su to hrvatske. Ali to je isključivo zato što je Hrvatska zemlja koja se razvija i još je daleko od kriterija i vrijednosti koje se spominju kao dohodak američkih građana. I još nešto. Ne trebamo toliko inzistirati na pojednostavljenju sustava niti poreza na dohodak, niti PDV-a. U Europskoj uniji pogledajte tu imam tablicu, osim što postoje najmanje dvije međustope i ona najviša stopa PDV-a čak u nekim zemljama postoji tzv. super reducirana, super smanjena stopa. Dakle, postoji 4 stope PDV-a. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega, probat ću se dotaknuti tri stvari o kojima ste govorili. Prvo je porezna olakšica za banke. Vi ste vrlo ispravno primijetili da se u slučaju PDV-a radi o kompenzaciji državnog proračuna za ono što će se dati bankama kroz poreznu olakšicu. Međutim, ja ću kao pravnik ukazati da se ovdje radi o jednoj diskriminaciji jer se jednim poreznim obveznicima omogućava da na jednostavan način otpišu neka svoja potraživanja i to iskoriste kao poreznu olakšicu, dok se drugim poreznim obveznicima odnosno poduzetnicima to ne omogućava. Radi se o jednoj arbitrarnoj, diskriminatornoj a samim time i protuustavnoj mjeri. Nadalje, porez na promet nekretnina odnosno olakšica na prvu nekretninu. Svi znamo da postoje tri osnova politike prema mladima odnosno demografske politike. Jedno je obrazovanje. Drugo je zapošljavanje. Treće je stanovanje. Ova Vlada u istom ovom formatu zaustavila je poreznu reformu, napala je obrazovanje. Nakon toga je u lipnju zaustavila sufinanciranje zapošljavanja, a danas vidimo mladima onemogućava da dođu do prve nekretnine ukidajući poreznu olakšicu. I zadnja stvar o kojoj ću govoriti i tu vas moram malo korigirati kada govorite o američkom sustavu djelomično ste u pravu, ali ne potpuno. Točno je, američki porezni sustav ima puno stopa. A da li znate koja je bila najveća stopa tog poreznog sustava, govorimo o porezu na dohodak? Međutim, postojalo je jedno drugo doba kada su te porezne stope smanjene, kada su imali samo dvije porezne stope od kojih je najviša počinjala na 30 tisuća dolara ili otprilike 210 tisuća kuna. A znate li koje je to doba? Doba Ronalda Regana, oca neoliberalne politike. Ova mjera poreza na dohodak ista je kao ona koju je uveo Ronald Regan.

Kolega Grbin, dakle to je upravno ono što sam ja u raspravi rekao. Znači, to je razlika između socijaldemokracije i neoliberalizma. Znači, mi inzistiramo na nekakvoj solidarnosti, na progresivnosti oporezivanja, a jednostavno ova druga strana više zastupajući interese krupnog kapitala ide prema tome da se pojednostavi sustav i da se na neki način preferira kapital u odnosu na građane. I to je tako, mislim ja to mogu prihvatiti. To je tako i u drugim zemljama i nema tu previše prigovora. Ono što je nešto što mi očekujemo da će građani to prepoznati, da će prepoznati kakve mjere je donosila prethodna socijaldemokratska ili ona pretprošla, socijaldemokratska vlada pretežito, a kakve mjere donosi ova vlada koja je desna, konzervativna, narodnjačka, jel' Inače se, nadam se u nekom drugom odmjeravanju snaga idući put drugačije prema tome odnositi, evo. Ali naša je dužnost da ovdje u Saboru upozorimo na te razlike. Da se vidi točno gdje je ta bitna razlika u pristupu. Dakle, mi smo dizali srednji sloj, kao što sam rekao, i pokušali zapravo postići efekt da svaka kuna dodatna dohotka po sustavu elastičnosti potražnje završi u potrošnji. A ovdje je obrnuti efekt, po meni. Ako 32 tisuće samo najplaćenijih ljudi dobije ozbiljno povećanje plaće, onda vjerujte mi, veliki dio tok dodatnog dohotka će otići u štednju, a ne u potrošnju.

Uvaženi kolega Grčić dakle, slažemo se i to je istaknuto u raspravi i vi ste to naglasili da ovaj paket zakona ili porezna reforma ide u dva smjera. Jedan je povećanje investicija, a drugo je povećanje potrošnje.

Ja želim naglasiti dvije stvari. Prvo, kada govorimo o investicijama, sigurno ovakva porezna reforma neće sama donijeti rezultat već treba pratiti niz ili paket zakona. Vidimo da je u pripremi i Zakon o javnoj nabavi, koja u svakom slučaju imamo puno poduzetnika koji više možda plaćaju novca na reket nego što plaćaju poreza. Te stvari su sigurno neke koje treba riješiti. A što se tiče potrošnje, tu se s pravom utvrdili da je onaj srednji sloj ili najveći dio građana, neće osjetiti ovu poreznu reformu. Posebno i oni koji su privatnom sektoru, kojima se plaća ugovara po neto iznosu. Dakle, moglo bi se dogoditi da iako im se bruto iznos uštima da u neto iznosu nemaju povećanja plaća. I na kraju samo sam vam htio spomenuti, vi ste to rekli, ja bih htio naglasiti, dakle 100 jedinica lokalne samouprave u Slavoniji je uvrštenjem u potpomognuta područja dobila značajnu pomoć. Samo na području moje županije šest jedinica. Čak je i županija u tom smislu profitirala.

Borba za siromašnije građane, borba za umirovljenike čija mirovina je 40% i manje od toga od prosječne plače i borba za najmanje razvijene krajeve Hrvatske. Dakle, borba za one koji su slabiji. To je naša politika i na tome ćemo i dalje inzistirati. I od toga nećemo odstupiti. To što će se neki u toj i takvoj politici naći možda i povrijeđeni zato što su oni možda izgubili u međuvremenu neka prava koja više ne mogu komparirati sa pravima, novim pravima ovih najugroženijih, to je druga stvar, znate. Uvijek negdje neko malo izgubi da bi netko mogao dobiti. Ali ono što je važno, naš princip je da dobije onaj tko zaista to zaslužuje. I to bi trebalo biti u svakoj reformi pa i ovdje. I još dvije riječi oko ovog ukidanja poreza na reinvestiranu dobit. Vidite, poučeni vlastitim iskustvom, ja vam moram to vrlo otvoreno reći, dakle, poučeni vlastitim iskustvom naše Vlade gdje smo išli na smanjenje zdravstvenog doprinosa, sjećate se toga, gdje je onda svaka firma dobila po neki mali iznos temeljem te olakšice koji u principu nije išao u investicije. Mi smo okrenuli priču i rekli smo – idemo pomoći onima koji žele investirati, oni koji vuku, koji imaju potencijal da se dogodi nešto u ukupnom gospodarstvu. Ista stvar je sad, ili bolje rečeno vrlo slična.

Razmrviti ćete potpore i zapravo ono što smo mi imali kao potpora onima koji investiraju, koji imaju projekte koji vuku, vi ste sada to razmrvili i to će se izgubiti u sustavu, a oni koji hoće investirati zapravo više neće imati bitnu potporu države. I to je to.

Kolega Grčić, vi ste u svojoj raspravi spomenuli smanjenje poreza na dobit i naravno da svako rasterećenje gospodarstva bi trebalo ići za tim da potakne nove investicije i otvara nova radna mjesta. Prije svega da sačuva postojeća radna mjesta, ali da otvori i nova radna mjesta. I sada ste upravo u odgovoru na repliku rekli da sumnjate da će ova smanjenja stope sa 20 na 18 posto potaknuti poduzetnike da investiraju. I mene to zanima koja su vaša iskustva oko toga jer mi smo mišljenja iz HSS-a da to nije dobro i ja osobno mislim da to nije dobro jer ako želimo privući investicije onda moramo biti konkurentniji od okruženja. Mislimo da je za tvrtke koje su reinvestirale dobit u nove investicije trebalo ostaviti kao poreznu olakšicu. I sada je moje pitanje i dilema svih građana – zašto su poduzetnici to vrlo malo koristili?

Nama je to nejasno i mislimo da se mora onda kvalitetniji model da se potakne poduzetnike da investiraju, pogotovo ona nerazvijenija područja, područja sa težim uvjetima gospodarenja, Slavoniju i Baranju, Podravinu, Liku, Dalmatinsku zagoru i druge destinacije.

Ali ja sam otprilike izrekao koji je argument moj oko toga ili naš, ali ću dodati još nešto. Dakle, to sam i u replici jučer rekao, dakle nešto preko 1% poduzetnika nije mali broj vjerujte mi. Znači, ukupan broj velikih poduzeća investicijski potentnih, dakle bitna je vrijednost investicija, a ne broj. Znači, 1% poduzeća u Hrvatskoj su velika poduzeća ili nešto malo više od toga koja imaju najveći kapital, koja imaju najveće promete, koji imaju najveće zarade i najveću dobit, a malih je i srednjih 98%, 98,5% Prema tome, bitno je koliko su oni vrijedni i koliku snagu imaju i koliko mogu zaista ostvariti velike investicijske projekte i ostvariti povrate koji će se vidjeti u BDP-u Republike Hrvatske i u konačnici i u poreznom sustavu odnosno u državnom proračunu. Evo, ja sam jučer govorio o toj strukturi i malo prije sam spominjao. Vi u strukturi poduzeća imate 75 tisuća ili 51% koji nemaju niti jednog zaposlenog. Pa što je onda postotak tu relevantan? Uopće nije. Znači, veća vrijednost je u ovih 1,5% koji su investirali koristeći Zakon o reinvestiranoj dobiti u odnosu na ovih 51% koji ne postoje zapravo jer nemaju niti jednog zaposlenog i ne doprinose društvu gotovo pa ništa. To je statistika, to su brojke, to su argumenti. Poštovani kolega, spomenuli ste da treba što prije donijeti Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave da se uredi način na koji će one planirati svoje iduće proračune i to se slažem s vama. Pozivam ministarstvo da taj zakon što prije dobijemo na klupe. Znate i sami da je sada već polovica 11. mjeseca i jedinice lokalne samouprave trebaju početi sa planiranjima svojih proračuna. A ja sam prije dva dana postavila konkretno pitanje ministru na koje nisam dobila odgovor. Znači, on veli neka sve jedinice lokalne samouprave planiraju svoje proračune na temelju prihoda u 2016. godini. Još jednom postavljam pitanje, što je s onim jedinicama lokalne samouprave koje su u 2016. godini ostale bez prihoda od 50% Znači konkretno se radi o brdsko-planinskim područjima koja su evo potpala u ovu razinu koja nisu dobila nikakve kompenzacijske mjere. Da, vidite, ono što se u javnosti odnosno od strane ministra spominjalo je mogućnost da se i to na mjesečnoj razini prate prihodi jedinica lokalne samouprave i da se mjesečno kompenziraju direktno iz državnog proračuna. Bit će jako teško. U najmanju ruku, postavlja se pitanje što je referentna vrijednost. Ako je referentna vrijednost 2016. godina, postavlja se pitanje, a gdje su korektivni faktori? Vidite da cijelo vrijeme pokušavam argumentima i prijedlozima pomoći da to što bolje uredite. Činjenica da neke u sada u fazi gospodarskog rasta i uzleta da se u nekim općinama događaju neke investicije i da se zapošljava veći broj ljudi koji će u idućoj godini raditi i plaćati porez na dohodak. Da li je pošteno da ako u jednoj međimurskoj općini je otvorena firma sa 200 zaposlenih, da referentna godina bude 2016., a ne jedna nova situacija u kojoj najmanje 200 ljudi plaća porez na dohodak dodatno što za jednu malu općinu može biti od presudne važnosti za njen daljnji razvoj? Ja vas molim da to uvažite i da napravite neku vrstu korektivnog faktora koji će te kompenzacije uvećati temeljem gospodarskog rasta odnosno razvoja odnosno konkretnih situacija na terenu. Naravno, ja bih volio da taj zakon, cjeloviti zakon koji će onda regulirati i ova područja od posebne državne skrbi uključujući i poziciju brdsko-planinskih područja biti cjelovit i da će biti što prije u javnoj raspravi da vidimo što će to biti od 1.1.2018. Ja sam danas otvorio puno pitanja. Ne bih volio da ova reforma potpuno ukine regionalnu politiku u Hrvatskoj. Bilo je ovdje nekih manjih zahvata u vrijeme naše Vlade, pa znamo koliko smo se mučili da javnosti objasnimo naše namjere i pravednost ili solidarnost toga sustava, a sada ga potpuno ukidamo [[Upadica Reiner: Hvala.]] To je problem.

Kolega Grčić, široki spektar ste rekli svojih stavova s nečim ste se složili, s nečim niste, ali je činjenica što se tiče nerazvijenih područja da od nastanka Republike Hrvatske ta područja se jedino eksploatiraju, njihovi resursi, potencijali i zaista sve vlade, pa i vaša isključivo je sve to centralizirala. Zaista ako ove porezne reforme ostanu na ovaj način, ne budu se drugi zakoni i druga ministarstva uključila i prilagođavala, zaista ta područja će ostati ono što su bivše vlade napravile „spaljena zemlja“ Činjenica da na tim područjima više nema mladih ljudi, nemamo razvoja to je poglavito Dalmatinska zagora, Lika, Gorski Kotar, a o Slavoniji nećemo govoriti i o uspjesima vaše Vlade nećemo uopće govoriti.

Da, kazali ste, žalosno je da neki menadžeri imaju 70 tisuća kuna, 80 tisuća kuna, imaju čak i neki koji su imenovani dok su im bili predsjednici stranaka, svoje kumove i kad bi pa isti predsjednik stranke onda bi imao drugoga kuma u istoj stranci. I onda naknadno sudski troškovi, milijuni kuna. To su činjenice i to je problem ovoga društva. I jedni i drugi poslije Domovinskoga rata su satrali ovo društvo na dno dna.

Naravno da se s ovom tezom, vašom zadnjom rečenicom, ne mogu složiti. Dva puta je SDP sudjelovao u Hrvatskoj vladi i dva puta dizao zemlju iz pepela, gospodarskog pepela. Znamo što je Račanova Vlada napravila.

Prema tome, to je bilo vrijeme velikih projekata i velikog uzleta koji je onda nastavljen i u vrijeme HDZ-ove iduće Vlade. To je prva stvar.

Na žalost, ova Vlada ovih zadnjih osam mjeseci uopće nije funkcionirala, prema tome njoj se ne može pripisati ništa dobro niti za gospodarstvo, niti za državu. … [[Upadica sa strane, ne razumije se.]] Očekujemo da će ova Vlada naravno biti puno ozbiljnija, molim vas, puno ozbiljnija, ovo su činjenice. Ne možete razuvjeriti hrvatske građane da su to činjenice. Da zadnja Vlada u osam mjeseci nije ništa napravila za Hrvatsku. Pa to u povijesti Hrvatske države nije bila niti jedna Vlada s tolikom razinom nepovjerenja građana. Prema tome, nemojmo o tome dalje pričati! Hajde idemo okrenuti novu stranicu, očekujem od ove Vlade da će biti bolja, kompaktnija, složnija. Ima problema, vidimo već sada, vi upravo MOST-ovci ne znate na koju stranu bi sjeli [[Upadica Reiner: Hvala.]] lijevo ili desno i to je problem.

Hvala gospodine potpredsjedniče. Evo, uvaženi kolega Grčić, naravno složiti ću se s vama da ove izmjene poreza na dohodak idu zapravo na ruku onima koji najviše zarađujemo i da zapravo narušavamo jedno načelo, jedno ekonomsko načelo plaćanja poreza prema ekonomskoj snazi i neprihvatljivo je da naš porezni sustav usmjeravamo prema jedinstvenoj stopi poreza na dohodak. To nije za cijelo način na koji se pojednostavljuje porezni sustav jer smatramo da se porezi, zapravo na dohodak, oni koji najviše zarađuju da i moraju plaćati po stopama većima od 40%

Mogu shvatiti određene političke stranke koje imaju taj ekonomski svjetonazor, no ne mogu shvatiti one druge koje se zalažu i bore se protiv navodno krupnog kapitala i bankarskoga lobija. Drugu stvar koju bih želio istaknuti, drago mi je da ste otvorili ovo pitanje regionalnoga razvoja i pitanje općenito regionalne politike. Jučer sam u pojedinačnoj raspravi to spomenuo, no proračuni lokalnih jedinica imaju izuzetno niske izvorne prihode. Dakle, debelo smo ispod nacionalnoga prosjeka i ja se nadam da će ove izmjene u financiranju lokalne samouprave ili izmjene indeksa, na indekse razvijenosti ipak doprinijeti tome da se to donekle iznivelira i zapravo naši građani koji tu najviše ispaštaju.

Ključne teze oko toga sam već iznio tako da se neću ponavljati ali mislim da ove neke još sitne mjere koje su ugrađene u ove zakonske izmjene, svakako ne doprinose razvoju ovih područja. I kao što je malo prije kolega Bulj rekao: ne bi htjeli da ti prostori dalje demografski erodiraju da tako kažem, da se ljudi iseljavaju, da bježe, da nemaju tamo šta tamo raditi itd., itd. I zaista, biti će jako zanimljivo kako će izgledati taj novi Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave i kako će prepoznati poziciju najmanje razvijenih jedinica lokalne samouprave. Ovdje nismo posebno spominjali do sada ali i čak u ovom poslovnom dijelu su prisute određene izmjene zakona gdje se samo za prvu kategoriju potpomognutih područja, dakle one najmanje razvijene, ostavlja umanjenje poreza na dobit za 50% A ukida se olakšica za onu drugu kategoriju. Znači, oni malo bolji siromašni. Dakle, to nije dobra poruka niti u tom segmentu, kažem, zato će biti jako važno pričekati taj novi Zakon o financiranju i vidjeti kako će se svi ovi problemi riješiti. I doista za to treba vremena. Dakle, u ovih par dana prije planiranja i donošenja lokalnih proračuna, tako ozbiljan zakon se niti ne može donijeti i ja tu se slažem da Vlada mora uzeti jedan dobar timeing, jedno dobro vrijeme da sve to dobro promisli, posloži, da se ne izgubi ta nota regionalne politike i razvoja tih prostora zbog svih razloga objektivnih koji postoje. Kolega Grčiću, drago mi vas je slušati, ali i vi ste bili jedno vrijeme u vlasti, pa ste spomenuli sada od 8 do 13 tisuća kuna kao srednji stalež ljudi koji ste vi razvijali. Jel' tako? Osam do 13 tisuća, to bi negdje srednji sloj ljudi bio. Međutim, to je vrlo, vrlo malo ljudi. Druga stvar, porezi. Lako je biti oporba onda je komfor dobar. Kada ste bili sami u vlasti pa zašto u ovoj Hrvatskoj državi 25 godina se uništava poljoprivreda? Tu smo mogli biti konkurentni Europi, blokirati uvoze nekakve u Hrvatsku državu, razviti Slavoniju, a danas imamo pučke kuhinje u Slavoniji, sramotno. Sramotno ovo što Bulj kaže zaleđe jadno. Mi nismo radili ono što smo trebali raditi svih ovih 25 godina. Mi smo od najbogatijeg dijela Hrvatske napravili sirotinju. To ste krivi vi svakako i druga strana koja je vodila ovu državu. Tu smo u mogućnosti s malo ulaganja. Pravimo Pelješki most. Bacili smo već 200 milijuna nekakvih. U Slavoniju stotine promašaja bačenih autocesta do Save, nemamo mosta. A da smo ih zaradili, pa bacili, rekao bih OK bacili smo.

poziciji poljoprivrede, to je sigurno najugroženiji sektor desetljećima, a ne za vrijeme naše Vlade ili one prethodne HDZ-ove. Prema tome, poljoprivreda je nešto što je uvijek bilo na granici rentabilnosti poslovanja i jedini način potpore poljoprivredi je odnosno bolje rečeno da poljoprivreda preživi je podrška, potpora i to financijska.

Dakle, 40 i ne znam koliko posto proračuna cijele Europske unije obuhvaća poljoprivredna politika i mi smo dio te politike i mi sada uživamo potpore poljoprivrednicima u granicama u kojima je to dopušteno temeljem Zakona o tržišnom natjecanju ili pravila tržišnog natjecanja i ispod ili iznad toga ne možemo ići. Ali je sada bitno da se odradi cijeli onaj drugi posao, a to je da se investira u nove tehnologije, da savjetodavne službe savjetuju poljoprivrednike što i koje kulture u Hrvatskoj mogu rentabilno uzgajati, a od čega se moraju maknuti jer ih to vodi u prorast. Ima i deformacija, svjesni smo mi toga kako su se dijelile potpore, kome su se dijelile potpore – po političkim vezama, po nepotizmu, po ovome, po onome – pa i neki političari su digli vinograde, maslinike sa tisućama i tisućama sadnicama uz državnu potporu itd. Ja sada neću o imenima govoriti ali vi to sve dobro znate. Je li?

Dakle, ja bih molio samo kratko jedno uvodno obrazloženje obzirom na objektivne okolnosti moram putovati za Vukovar na sjednicu Vlade, pa neću biti u mogućnosti završno se objaviti na kraju ovog prvog čitanja. Iskoristit ću priliku da se nakon ovih klubova, odnosno rasprave u okviru kluba završno po pet minuta obratim i obradim ne samo ovo što danas raspravljamo, nego i ova protekla dva dana. Mislim da ste primijetili i moje kolege pomoćnici, ravnatelji Porezne i Carinske uprave zajedno sa svojim zamjenicima i pomoćnicima i ja osobno smo zapravo veći dio vremena ostali kompletno, mislim da ulazimo sada već u 21 sat ove naše rasprave, bilježimo, pratimo sve komentare i sve skupa. Tako da možete očekivati da ćemo o svemu ovome se u konačnici naravno i očitovati. Ja bih se ovdje referirao na nekoliko stvari koje su se tijekom ova tri dana iskristalizirale kao dosta važna odnosno vrlo često su spominjani, čak i pojedini zastupnici u nekoliko navrata ponavljali, a to je između ostaloga pitanje kompenzirajućih mjera ili kako god ih nazvali vezano za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Dozvolite mi da ovim putem malo ovako unaprijed nešto najavim dakle, da ne bude samo obećanje ministra financija, nego da vam odmah kažem ono što ćemo i na koji način ćemo stipulirati u sljedećem prijedlogu zakona, a to će biti Zakon o izvršavanju Državnog proračuna za 2017. godinu. Dakle, u članku stavak 1. nije bitno koji članak, ali bitan je stavak 1. jedinicama lokalne i područne odnosno regionalne samouprave će se tijekom 2017. iz proračuna isplaćivati pomoć u visini razlike između prihoda od poreza na dohodak koji su ostvarili tijekom 2016. godine i prihoda od poreza na dohodak koji će ostvariti 2017. Stavak 2. razliku iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Ministarstvo financija i do svakog 15-toga u mjesecu isplaćuje razliku utvrđenu za prethodni mjesec. Stavak 3. pomoći koji se na temelju ovog članka isplaćuju iz razdjela Ministarstva financija su nenamjenska sredstva i ne smatraju se tekućim pomoćima iz Državnog proračuna sukladno propisima koja su uređena mjerila za utvrđivanja plaća i naknada župana, gradonačelnika i općinskih načelnika i njihovih zamjenika, kao i plaća službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne, odnosno regionalne samouprave. Stavak 4. Ministarstvo financija će tijekom 2017., a najkasnije do 30. lipnja 2017. predložiti novi model financiranja jedinica lokalne i područne, odnosno regionalne samouprave. Što se tiče vašeg pitanja vezano za brdsko-planinska. Vi vidite i moje uvodno obraćanje tako i sada ovo, nije mi namjera u mojim obraćanjima vama kao zastupnicima u Hrvatskome saboru, a i hrvatskoj javnosti, koristiti raspravu za nekakve obračune iz prošlosti i ukazivati na nekakve radnje koje su učinjene i onda posljedice s kojima se danas suočavamo. I uvodno sam rekao, a reći ću u sada, promjene koje su učinjene u poreznom sustavu ne kritiziram i ne stavljam nekakav krimen da su rađene iz ovog ili onog razloga, ali takve su kakve jesu. Dakle, ove izmjene nastoje cijeli porezni sustav u konačnici pojednostaviti i učiniti transparentnijim i imati kvalitetni porezni sustav koji će služiti gospodarskom rastu i cijelom društvu u cjelini. Što se tiče brdsko-planinskih, dakle, s tom problematikom smo u potpunosti upoznati. Na žalost, ne na žalost nego na faktualno nije krivnja niti ove niti prethodne vlade. Okolnosti su dovele do toga da oni su praktički ove godine izgubili 102 milijuna kuna. Mi ćemo nešto u okviru rebalansa proračuna koji će danas biti prezentiran na Vladi, jedan manji dio toga kompenzirati ali sigurno osigurati da tijekom i 2017. taj segment, naravno naših regija, odnosno gradova i županija koji su na brdsko- planinskim područjima također imaju kvalitetnu financijsku osnovu. Dotaknuti ću se i druge teme, a to je vezano za porez na dohodak. Dakle, ponavljam još jedanput, Zakon o porezu na dohodak ne definira tko koliku plaću ili mirovinu ima. On definira koliko se od bruto iznosa usteže u smislu poreza i posebno prireza. Jučer me između ostalog i zastupnik Hrelja zamolio pa ću ovim putem i udovoljiti njegovoj zamolbi, jer nije to samo stvar njegove zamolbe, to je bitno za širu hrvatsku javnost, dakle, za umirovljenike i građane, porezne obveznike na potpomognutim područjima prve kategorije vrijede ista pravila kao za sve ali postoji jedno naravno dodatno, napomena, dakle umanjuje se porezna obveza za 50% Defakto znači, njima se ne mijenja ništa! Dapače, oni koji naravno ulaze u škare ovih viših stopa će osjetiti naravno još i dodatno rasterećenje a posredno i povećanje svojih mirovina. Imali smo ja bih rekao opet kvalitetnu raspravu. Što se tiče ugostiteljstva, dakle, ponavljam još jedanput, ne radi se o kažnjavanju niti kojeg sektora pa tako niti ugostiteljstva. Dakle, ovdje govorimo o elementu za koji smatramo da unutar cjelokupne porezne reforme neće značiti i ne mora značiti nužno dapače negativnu reakciju tog sektora jer opet ponavljam, kako na strani inputa u smislu poreznih obveza poreza na dobit, poreza na dohodak, tako i nekakvih inputa koji koriste također u svojim uslugama i proizvodima koje isporučuju, tako još više na strani potražnje sektor ugostiteljstva [[Upadica Jandroković: Ministre, vrijeme!]] Hvala lijepo. Hvala i vama. Prva replika je uvaženi kolega Ivan Pernar. Hvala i poštovanje gospodine Marić. Na žalost, mi vidimo da, a mi vidimo da te promjene porezne koje HDZ radi, a nije to prvi put da se radi porezna reforma radi. Radili su poreznu reformu i SDP i HDZ međutim, porezna reforma po svojoj prirodi ne rješava uzrok problema, a uzrok problema je kunska besparica u zemlji. I kreditna kriza. I nerealan tečaj. Vi se time uopće ne bavite. Vas to uopće ne zanima. Ljudi vam pet godina određeni govore da je to problem broj jedan, vi iz HDZ-a, na žalost i vi iz SDP-a zabijate glavu u pijesak. Dokle ćete zabijati ja ne znam. I onda se ja pitam - do kada? Zašto morate i vi osobno propasti da bi shvatili taj problem? Zašto mora svaki zastupnik ovdje propasti i naći se u situaciji da ne može krediti vraćati i da nema kune u džepu da bi shvatili da je to problem? Zašto? Do kada? To je sve, ja bih nazvao, prelijevanje iz šupljeg u prazno i zapravo skretanje fokusa sa centralnog problema. Dok se to ne riješi što mi imamo od svega? Gospodine Marić, što će prosječan građanin, čak da, recimo da nema štetu, recimo da ostaje na nuli, šta on time dobiva, što država time dobiva? Vi ste dizali PDV, ništa od toga, nema koristi, shvaćate? Stope PDV-a se dižu, a prihodi od PDV-a se smanjuju. Ubijate cijelu ekonomiju, ljudi vam bježe u autobusima iz zemlje. Odgovor na repliku uvaženi ministar Marić. Hvala lijepo. Evo, uvaženi zastupniče, dakle, u jednom dijelu naravno vaše replike mislim da govorimo o istim stvarima, a to je prije svega da se izmjena u poreznom sustavu i poreznom politikom ne mogu riješiti svi problemi našeg gospodarstva i ako hoćete društva u cjelini. I jutros isto između ostalog čujemo, i naravno i apele da se socijalna politika također izmakne iz porezne politike što u konačnici dobrim dijelom i znači. Dakle, porezni sustav mora biti socijalno osjetljiv i prepoznavati tu komponentu socijalne pravednosti, ali u konačnici postoji puno bolji i efikasniji u konačnici i transparentniji načini koji takve efekte mogu polučiti. Sve se u ovom trenutku krije ili na neki način ključ brojnih naših problema i rješenje brojnih naših problema, ja bih rekao ipak se krije u gospodarstvu. Jer ako govorimo i o našim mirovinama i ako govorimo o našim socijalnim naknadama i ako govorimo o nekim drugim elementima, sigurno da bez iskoraka u gospodarstvu nema. Elemente koje vi spominjete bilo monetarne vlasti, bilo situacije sa bankama i sl. to su elementi koji naravno dijelom jesu prepoznati u poreznom sustavu, ali puno šire od toga su zapravo prepoznati u nekim drugim zakonskim propisima. Mi s ovim prijedlozima izmjena s kojima dolazimo i koje nazivamo cjelovita i sveobuhvatna porezna reforma zaista nastojimo pomiriti brojne nelogičnosti, nejednakosti i nepravde ako hoćete u poreznom sustavu, a u okviru fiskalnih mogućnosti. Jer vi kažete da na neki način i ja zabijam glavu u pijesak, pa vjerujte da baš na tom području sigurno ne bi nikada zabijao glavu u pijesak kao ministar financija u smislu toga da dovedem u opasnost državni proračun, održivost javnih financija.

Poštovani ministre, želim vjerovati da ćemo u proračunu za 2017. vidjeti ove kompenzacijske mjere. Međutim, to je kratkoročna mjera. S time nismo riješili generalno problem o kojem ste slušali ovih dana, o kojem je i prošla i pretprošla Vlada slušala iz ovih klupa i meni je žao ako do sada niste – moja poruka vam je, a vjerujem da će se složiti svi ovdje u Sabornici da je nužno uključiti sve dionike, sve ministre i ministrice koje tangiraju ovi porezni zakoni. Ukoliko to nećemo napraviti, propustit ćemo priliku, propustit će priliku vaša Vlada da pokrene, ne da do kraja napravi, nego da pokrene strukturne reforme. Jer sa ovim nekim izmjenama vi ste u to krenuli. Jučer sam vrlo jasno rekao da su namjere vjerujem korektne, da imate određenu viziju i stoga, ukoliko ne bude sveobuhvatnog pristupa, strateškog pristupa kakvu Hrvatsku želimo za 4, 5, 10 godina, bojim se da i ove porezne reforme koje su pozitivne od neke, neke bi mogli i podržati, da nećemo polučiti onaj željeni efekt koji ste vjerujem i vi zacrtali u svojim smjernicama. Uvaženi zastupniče, evo čuli ste sada isto prije par minuta dakle, citirao sam odredbe članka tako da i ovo što i vi kažete kao i brojni drugi zastupnici jer protekla tri dana upravo čujem tu neću reći frazu ali terminologiju, da želite vjerovati da govorim istinu odnosno to kako i vi sami kažete obećajem. Dakle, vrlo jasno sam vam iscitirao dakle, ono što će biti u Prijedlogu zakona o izvršavanju Državnog proračuna za 2017. godinu i također sam vrlo jasno i danas, a možda i još detaljnije govorio o tome u uvodnom obraćanju. Dakle, ovo je samo isključivo prijelazna mjera i prijelazno rješenje za 2017. godinu. Upravo iz kontakta naših i razgovora sa Udrugom gradova, odmah ću reći, dakle ne samo gradonačelnici, bili su ljudi uključeni koji operativno rade određene stvari vrlo kvalitetni i vrlo stručni, vrlo pametni ljudi koji su nam pomogli također između ostaloga i u tim simulacijama kao i Udruga županija odnosno općina. Zaključak je zajednički, dobrim dijelom je zapravo došao sa strane lokalne samouprave, zaključak je zajednički da je bolje u ovom trenutku sa tim kako ga ja nazivam kolokvijalno 16-tim zakonom iz ove porezne reforme, a to je Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne odnosno regionalne samouprave da ga ipak malo pričekamo odnosno ovaj draft koji imamo kroz simulacije idućih par mjeseci, jer ovdje ste čuli da će biti obveza Ministarstva financija do 30.6. pred vas doći sa tim prijedlogom koji ćemo naravno onda raspravljati da bi se istestiralo sve ovo skupa jer mislim da se svi slažemo postojeći sustav je jednostavno neodrživ i ne možemo ga nikako drukčije i nema potrebe da ga ikakvim drukčijim epitetima karakteriziramo da niti je pravedan, niti je jednostavan i sl. nego jednostavno možemo ga zaključiti da je neodrživ. Dakle, promjene treba napraviti.

Hvala gospodine predsjedavajući. Gospodine ministre, obzirom da ste najavili da nećete više biti danas u mogućnosti prisustvovati ovoj sjednici, želim dodatno izraziti ponovno nezadovoljstvo vašim najavama kojim bitno smanjujete učinkovitost, tajnost istraga koje je provodio da ga tako nazovem kako ga popularno poznaje javnost porezni USKOK. Dakle, kao predsjednik Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije od 2007. do 2011., pa i dio proteklog mandata, bio sam svjedok brojnih razgovora koje smo vodili sa predstavnicima Europske komisije koji su uvijek izricali zabrinutost zbog neučinkovitosti u razotkrivanju poreznih prijevara, pranja novca. I tek ustrojstvom poreznog USKOK-a za mandata ministra Lalovca stvorilo se učinkovito tijelo koje je praktično u godinu dana učinilo više posla, nego što je Porezna uprava sve vrijeme prije toga. Ja ću vas podsjetiti, a i neka javnost to još jedanput čuje da je porezni USKOK u tom vrlo kratkom periodu razotkrio porezne prijevare u vrijednosti milijardu kuna. Dakle, u godinu dana porezni USKOK je razotkrio prijevare koje su se dogodile u proteklom periodu prije nego što je ustrojen, a dogodile su se najvećim dijelom zbog krtica koje sjede u Poreznoj upravi, a vi sada porezni USKOK želite vratiti među te krtice i spriječiti tajnost istraga, spriječiti učinkovitost što sigurno neće dobro odjeknuti niti u Europskoj komisiji. Stoga vas ja pozivam da još jednom dobro razmislite o tome i da ne činite potez koji vraća osmijeh na lice onima koji pelješe državni proračun i pljačkaju hrvatske građane. Uvaženi zastupniče, dakle protekla tri dana također je bilo dosta govora i ja ću možda iskoristiti ovaj odgovor na repliku naravno referirajući se na vaše pitanje i komentar, ali između ostaloga sa jednom malo drugom neću reći retorikom, ali terminologijom.

Ja sam to unutar Ministarstva financija, tadašnji državni tajnik sam bio, tadašnjem ministru financija predložio da mi unutar Ministarstva financija jedan odjel ustrojimo odjel unutar uprave, gdje smo ekipirali mlađe kolege, sposobne, vrlo okretne i u konačnici vrlo entuzijastične, sa znanjem dobrim engleskoga jezika i osnovali smo taj odjel.

Mi do dana današnjega nikada nismo dobili niti jedan prigovor na rad tog odjela jer su mnogi čitali, kao i cijela državna administracija u vrijeme pretpristupnih pregovora, da administrative unite, nužno znači nekakva agencija koju moramo osnovati, koju moramo smjestiti u nekakav super luksuzni prostor, imenovati direktora, imenovati tajnicu, nabaviti nekakav službeni auto i da ne nabrajam dalje. Hoću vam reći, isto kod poreznog uskoka, odnosno samostalne službe risektora za otkrivanje poreznih prijevoza, ključno je njegova neovisnost, ključna je poveznica sa ostalim tijelima Ministarstva financija i ostalim tijelima kaznenog progona, ključna je njihova, opet ponavljam, neovisnost, odnosno potpuna funkcionalnost. Manje je važno u organizacijskoj strukturi, dakle, moja je odgovornost kao ministra financija, da posložim organizacijski sustav onako kako smatram da će biti najučinkovitiji ali rezultati su u konačnici ti koji sude o bilo kojoj ustrojstvenoj jedinici kako Ministarstva financija tako i šire. Završili smo s replikama. Izvolite.

Uoči proteklih izbora, puno toga je govoreno o decentralizaciji. Ova porezna reforma je daljnja centralizacija države. Na žalost, to je udar na najsiromašnije krajeve države, udar na najsiromašnije općine, a ove kompenzacijske mjere o kojima je ministar pričao su na vrbi svirala. Te kompenzacijske mjere su većim djelom neprovedive, sljedeća godina je izborna što se tiče lokalnih razina i biti će vrlo teško, odnosno nemoguće uvesti bilo kakve kompenzacijske mjere i uništiti ćete barem 50% općina u Republici Hrvatskoj. Gospodine ministre, vi ste jedan izuzetno sposoban, drag, simpatičan drag čovjek. No, vi niste političar, vi ste računovođa. To je činjenica. Računovođa ne može voditi politiku i ne može voditi političku strategiju kako će država izgledati za pet godina. To moraju raditi političke stranke. Ovo, odnosno Hrvatska nije poduzeće! Hrvatska nije nešto što može biti isplativo! Hrvatska je država koja mora gledati kako će izgledati za sljedeći dvadeset za sljedećih 30 godina! Ovakvim reformama uništavate državu do temelja! Vaš jedini cilj je i to jako dobro znamo – odrediti, odnosno izbalansirati prihodovnu stranu proračuna za 2017. godinu kako biste namirili vjerovnike koji nam kucaju na vrata! To ćete napraviti na uštrb lokalnih zajednica, na uštrb lokalnih proračuna, na uštrb općina, gradova, posebno onih koji su stradali u ratu i onih koji su nerazvijeni i to nikako ne možete nadoknaditi!

Kolaps sustava u smislu kolapsa struktura, u smislu kolapsa fondova, mladi će otići, neće više imati tko plaćati ove poreze o kojima vi govorite, neće više biti za mirovine, neće biti za plaće, neće biti za ništa, a tu će nam doći stranci i mi ćemo postati polako manjina u svojoj državi! Na žalost, Hrvatska seljačka stranka to neće podržati, pozivam HNS koji nas je prozivao da smo mi dio vlasti, a sada se pokazujete kao da ste vi dio vlasti jer ste rekli da ćete biti suzdržani, da budete protiv ovoga! Pozivam kolege iz MOST-a, kolege iz HDZ-a, posebno načelnike i gradonačelnike, da budu protiv ovoga, da se nađu drukčije mjere, a ministra Marića da se počne baviti politikom, a ne računovodstvom! A politika je ta da idete u međunarodne krugove, među naše vjerovnike i da tamo osigurate način da nam se na neki način reprogramiraju dugovi kako bismo preživjeli sljedeću godinu. Hvala vam lijepa.

Prva replika je uvaženi kolega Tomislav Žagar. Hvala potpredsjedniče Hrvatskoga sabora.

Naravno, ono zašto sam se javio na repliku, vi ste dobro rekli, ministar financija mora biti i političar jer on rješava neka goruća pitanja osim što samo brine na napuni kasicu prasicu državnog proračuna, on mora rješavati pitanja. Jedno pitanje i sam je ministar naglasio kao vrlo važno. Uskoro će doći na njegovo stol. Dakle, govorimo o učiteljima, liječnicima, vojnicima, policiji od 6% ministar dok je još bio državni tajnik potpisao s njima sporazum o zamrzavanju tih prava. To je negdje vrijednost dvije milijarde kuna. Sljedeća stvar kojom se mora pozabaviti, a to je podizanje minimalne plaće. To je nužno da bi ljudi mogli uopće egzistirati, a da se ne dogodi ovo što vi govorite da više jednostavno nema tko niti raditi u ovoj državi. Javni dug, čuli smo jučer ministra prometa koji najavljuje refinanciranje kredita HAC-a. Po kojim uvjetima i kada će to opet doći na naplatu. Mi možemo refinancirati. Ali refinanciranjem samo odgađamo ovaj dug. za neko drugo vrijeme koje ne znamo da li će biti bolje i da li će ove porezne reforme dovest do ovog cilja, da potrošnja poraste. Jer ono što je upozoravao i kolega Grčić kad je govorio. Vi sad govorite. Dakle, onaj srednji sloj ljudi kad govorimo o tim plaćama od ne znam od 5000 do 15000 njima je nužno povećati plaće da bi se povećala potrošnja, da bi to onda potaknulo novu proizvodnju ili rast industrije. Odgovor na repliku, kolega Beljak. Hvala lijepo poštovani kolega. Kada se diže potrošnja od toga imaju dvije komponentne koristi. Prva je državni proračun što je jasno zbog toga jer se trebaju platiti dugovi koji dolaze na naplatu, a drugi su veliki trgovački lanci.

Druga replika uvaženi kolega Branko Bačić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Beljak, pažljivo sam vam slušao vaše kratko izlaganje koje je trajalo otprilike onoliko koliko ste vi ova dva dana za vrijeme ove rasprave proveli u ovoj sabornici. Tako da ste strane i promatramo vaše izlaganje, jer da ste malo više vremena proveli onda biste bili čuli i dobre pa i loše strane ove reforme kako je to pokušala pokazati oporba. Ja ne govorim da je ovo najbolja moguća reforma na svijetu, ali vi ste osim par općih frazetina, niste niti jedan jedini podatak naveli zbog čega bi to bila loša reforma osim što ste u jednom svom ovako osebujnom stilu nazvali jednog vrlo uspješnog ministra običnim računovođom. Nije samo u pitanju taj računovođa pogotovo ako se taj posao obavlja kvalitetno i stručno što ova administracija u Ministarstvu financija radi jako, jako dobro. Ali u ovoj državi je dosta političara opće prakse i ministara opće prakse koji bi o svemu govorili, a o jako malo stvari imaju pojma, znate. Pa vas molim da kada vi imate pravo kao predsjednik Hrvatske seljačke stranke o tome govoriti, ali ako je prema nekome ova reforma i ovi porezi bili rekao bih široke ruke, ako je prema nekome u ovoj državi ova porezna reforma htjela potaknuti razvoj pomoći onda je to poljoprivreda. Ako se zna da HSS u svom programu se najviše zalaže za upravo poljoprivrednike, pa bih rekao i ruralni prostor Hrvatske.

Ako je netko računovođa onda to ne znači da mora biti instant političar, ne znam kako ste rekli. Za biti političar treba imati nekakvo osnovno obrazovanje. Malo nas je tu koji imamo završen fakultet političkih znanosti i to nije nikakva sramota. Ali ne mogu ljudi koji nemaju političko obrazovanje voditi politiku, voditi državnu strategiju. Hrvatska treba strateški razvoj od izbora do izbora se mijenja porez, mijenjaju se porezne reforme, mijenjaju se određene stvari. Mi smo nesređeno društvo. Trebaju sve stranke postići konsenzus oko određenih stvari i onda se toga držati. Koja je to poruka investitorima? Ovo što vi govorite o pomoći poljoprivrednicima neću govoriti u ime poljoprivrednika jer ih na žalost zbog vaših loših politika u Hrvatskoj gotovo da više i nema. Onaj mali ste vi gospodine Bačić sa vašom politikom i politikama koje su se provodile u zadnjih 25 godina gotovo u potpunosti uništili. Jedna od osnovnih suvereniteta svake države je da se sama može prehraniti. U ovom trenutku ne daj Bože nekakve velike katastrofe, ne daj Bože raspada EU, ne daj Bože raspada tržišta. Hrvatska je zahvaljujući vama gospodine Bačiću država koja se nije sposobna sama prehraniti. I nemojte samo vi govoriti o tome da čuvate poljoprivrednike jer ste ih uništili gotovo do korijena. Dobro, da pojasnimo svi koji ovdje sjedimo smo političari. Mislim da to nema dvojbe bez obzira koje fakultete završili. Jedina je razlika što ima uspješnih i manje uspješnih političara, a budući da je gospodin Marić ministar vjerojatno je uspješan političar, a neki drugi nisu. Uvaženi kolega Ivan Vrdoljak, treća replika. Zar ne bi bio kriterij ocjenjivanja uspješnog političara, ali nećemo o tome. Dakle, kolega Beljak. Ja sam završio elektrotehniku, nisam političke znanosti. Ali evo nešto sam malo usput dok sam se bavio politikom naučio da je recimo jedan od ključnih trenutaka kada se definira opozicija i pozicija i glasanje u Vladi.

Ovdje ima niz mjera dobrih. Ima dva ogromna upitnika? To je pozicija poreznog uskoka i NPL-ovi od banke koji ćemo dobiti odgovore. I ima nekoliko strateških korekcija. Pa zašto bih ja na prvom čitanju definirao svoj status opozicije da kažem apsolutno sam protiv svega. Nisam, nismo mi. Ima tu mjera koje se mogu podržati, a podsjetit ću vas a vi me ispravite. Učili ste više o političkim sustavima nego ja, da li je definiranje pozicije i opozicije glasanje o Vladi i o proračunu ili o pojedinom zakonu koji dolazi u saborsku raspravu. Odgovor na repliku. Pa nema tu posebne definicije, znate i sami. Vi se dogovorite sa vladajućom većinom za neke svoje ustupke i onda im podržite određeni zakon. E vidite, to HSS ne radi. Mi ćemo bit opozicija, a vi ćete biti tzv. opozicija koja će iza kulisa dogovarati određene stvari i davati podršku većini ukoliko je neće biti od strane MOST-a ili negdje drugdje. Svi to skupa jako dobro znamo. Dobre informacije za poziciju! Izvolite. Hvala predsjedavajući.

Jedini koji će mu proturječiti su ljudi koji su zdrave pameti okrenuli leđa i koji sa svojim poreznim reformama, a mi znamo dame i gospodo koliko je HDZ do sada poreznih reformi radio. Koji su rezultati tih poreznih reformi osim nastavak patnje našeg naroda? Što ste vi sa svojim poreznim reformama učinili? Prvo ste uveli PDV koji je po meni pogrešan porez, potom ste dizali sukcesivno tu stopu PDV-a i gdje ste nas doveli? Ta stopa se ne smanjuje, vi ste prije izbora obećavali da će se smanjiti PDV. Lagali ste i tu, lagali ste dame i gospodo. Previsok PDV je problem. I vi umjesto da smanjujete opću stopu PDV-a vi ugostiteljima dižete i tu sniženu na tu visoku stopu PDV-a i tvrdite da će te mjere pomoći građanima. Pa kojim građanima će pomoći? Ja nisam do sada nijednog građanina na ulici sreo koji me zaustavio i rekao, gospodine Pernar zahvalite gospodinu Mariću, zahvalite gospodi iz HDZ-a na njihovoj poreznoj reformi što će mi ona pomoći. Za koga se ta reforma radi? Za koga gospodo iz HDZ-a? Za vas same? Koji je smisao zakona koji se rade sami za sebe? Šta? Tko ima koristi od toga? Vi pričate o nekakvom kako bi to rekao, sređivanju financija, pa vi ste financije upropastili dame i gospodo. Pogledajte koliki vam je deficit. Vi nemate ni za trenutne rashode da pokrijete, a kamoli da vraćate prethodne dugove. Vi dug vraćate uzimanjem novog kredita gospodine Mariću, a zdrava pamet vam govori da ako pojedinac vodi svoje osobne financije na način da dospjele [[Upadica: Gordan Jandroković: Vrijeme.]] obveze podmire novim zaduživanjem umjesto da ih vrati da na duge stazi vodi u propast gospodo [[Upadica: Gordan Jandroković: Vrijeme.]] Dug na dug, kamata na kamatu i rasprodaja imovine. To je politika vaša gospodo. Hvala lijepa uvaženom kolegi Pernaru. Ja vidi da kada on govori da se mnogi smiju. Ali ja mislim da vam uskoro neće biti smiješno jer gospodin Pernar možda govori na način koji nije uobičajen bio do sada u ovom Saboru, možda nema dovoljno iskustva, ali ja vas uvjeravam da se nećete tako brzo smijati kada određene stvari i određeni problemi dođu na dnevni red. Gospodin Pernar je govorio o geostrateškim stvarima što se tiče ove države, nitko nije htio slušati. Rusija vam je jučer odustala od Rimskih ugovora, prestala je priznavati Međunarodni sud u Haagu, valja se velika nevolja, a Hrvatska poslušno sluša određene svjetske mediokritete i nitko o tome ne govori osim gospodina Pernara. I kada govori svi mu se smijete. Mislim da to nije korektno, to je mlad čovjek koji je budućnost hrvatske politike, a mnogima od vas će se sigurno zalediti osmijeh već na sljedećim izborima. Uvaženi ministar Marić se javio za riječ. Evo koristim svoje pravo i dalje da se obraćam obzirom ponavljam, neću moći završno. Hvala lijepo na komentarima i replikama, nemojte me sada krivo shvatiti ali evo ipak ćemo i treći dan ipak biti današnjim dnevnicima, dali ste malo više adrenalina ovoj raspravi, tako da ono što sam se na početku uplašio da nas neće zamijetiti da smo i danas raspravljali o paketu porezne reforme mislim da hrvatska javnost hoće. Ja nastavljam sa ovim mojim refleksijama i našim refleksijama na protekla tri dana u smislu rasprave. Tema porez na promet nekretnina i olakšice za prvokup. Neki od vas su rekli, ministar je sretan s tim, nije ministar sretan odmah ću vam reći. Nije ministar sretan sa tim i sa takvim prijedlogom ali opet ponavljam i razloge zašto smo išli sa ovim prijedlogom, prije svega iz razloga što je navedena mjera predložena radi poreznog, jednakog poreznog tretmana nekretnina. Od 1.1.2015. godine imate situaciju da nove nekretnine su oporezive i samo isključivo PDV-om, dakle one niti ne ulaze u sustav oporezivanja poreza na promet nekretnina pa niti ta olakšica nije moguća koristiti. Moguće je koristiti samo za rabljenu. Zato sam i rekao kao jedan dio manje kompenzirajuće mjere ide ova predložena mjera smanjivanja opće stope sa 5 na 4. Ja vjerujem da će u vrlo skoro vrijeme moći to smanjiti još na dodatno tri ili dva posto, a u isto vrijeme ono što sam najavio da kolega ministar Kuščević u okviru svog resora naravno uz suport cijele Vlade će raditi između ostalog i na modelu subvencioniranja kamata za kredite koje će koristiti se upravo za ove namjene za prvu kupnju nekretnina za naše obitelji odnosno samce. Dobio sam malo prije jedan upit, dakle nevezano je na njihov status naravno govorimo o prvoj nekretnini. Što se tiče poreza na nekretnine tu je također bilo jako puno komentara, naravno tiče se jer mnogi od vas dolazite naravno iz jedinica lokalne i područne samouprave u konačnici svi dolazimo iz tih jedinica, bilo je dosta komentara. Neke od njih odmah mogu reći da ćemo naravno uzeti u obzir i siguran sam i nešto napraviti u smislu prihvaćanja s jedne strane. Dakle, kod ovih oslobođenja, moram tu reći vrlo jasno, dakle za razliku od prakse komunalne naknade koja je kroz … nekontroliranih oslobođenja dovela do neučinkovite naplate komunalne naknade u porezu se oslobođenja jasno definiraju i bit će kao takva jasno definirana. Dakle javne djelatnosti neprofitni sektor imaju najniže koeficijente plaćanja poreza. Svako stavljanje nekretnine uz zakup omogućuje prijenos obveza na zakupodavca. Uvaženi kolega jučer spominjao vezano za već sada preuzete obveze oslobođenje od plaćanja komunalne naknade obzirom na investicije. Naći ćemo rješenje da zakonski sigurno taj institut ne prekinemo jel to su ipak preuzete obveze iz prijašnjih razloga. Također i što se tiče oporezivanja neizgrađenog zemljišta koje jasno definira zemljište koje nije obuhvaćeno zonom ili u kojem nije investirano od strane jedinice lokalne samouprave te nije ni opremljeno ni ne podliježe oporezivanju u smislu odnosno škarama ovoga poreza na nekretnine.

Mi ćemo u tim evidencijama, odnosno u ažurnosti evidencija izaći naravno u susret lokalnoj samoupravi i iz perspektive porezne uprave ali i naravno uključiti će se i državna geodetska uprava, kompletni OIB sustav će se aktivirati kao i evidencija prometa i podaci kompletno iz legalizacije koja je provođena. I imamo također naravno temu banaka i otpisa potraživanja, odnosno dugovanja. Mislim da na tu temu je, to je recimo jedan od predmeta zašto sam osobno zadovoljan što smo uspjeli bez obzira na kratkoću rokova kompletni paket porezne reforme staviti kroz dva čitanja. Osobno se ne sjećam, imam puno iskustva u državnoj administraciji, ne sjećam se kada sam zadnji puta branio ja osobno neki zakon u dva čitanja. Tako da sam iz ove perspektive također zadovoljan jer će nam omogućiti između ostalog da ne samo nomotehnički nego neke stvari naravno i suštinski konkretno u ovome području i kriteriji samoga tretmana otpisa odnosno kompletnu problematiku, malo još bolje obradimo. Bilo je jako puno i specifičnih komentara, sugestija što bi se moglo na ovaj ili onaj način. Uvaženi kolega i zastupnik Hrg, sjećam se još na početku svojeg uvodnog obraćanja, dobro je prepoznao između ostalog i recimo element dječjih pelena. Moram vam reći da dječje pelene, elektronske knjige prema direktivama EU nisu prepoznate, odnosno nemoguće je na njih, ne smijemo spuštati stopu PDV-a. Dakle nije naša odluka to su u konačnici isto direktive. Pa biti će prilike s obzirom da ima 5 replika. Prvi je uvaženi kolega Krešo Beljak. Evo samo još jednu stvar ministru Mariću vezano uz porez na nekretnine. To je neprovedivo, to ne možete uvesti. To je jednostavno porez koji će dodatno opteretiti kapacitete lokalnih uprava, tko će to odrađivati, tko će razrezivati, tko će, pa radim taj posao 7 godina, ja to znam iz prve ruke. Dakle imate problem sa naplatom komunalne naknade, imate problem kako razrezati komunalnu naknadu da bude pravična i poštena. Imate, recimo ne znam, 12 tisuća rješenja koja morate poslati konkretno kod mene u Samoboru. Imate 12 tisuća rješenja na koje se netko može žaliti. Tko je taj tko će odrediti koja nekretnina vrijedi koliko?

Da li će to u lokalnoj upravi rješavati? S kojim ljudima? Trebati će zaposliti nove ljude. Država će rješavati? Ako će to država rješavati to neće nikada biti riješeno, pa to znate i sami. Ono čega se država primi to se nikada ne riješi. Jednostavno taj porez, vjerujte mi, ne govorim samo da bi bio protiv je neuvediv kao takav, znam to iz iskustva, znaju to svi gradonačelnici i načelnici iz MOST-a i iz HDZ-a koji će dignuti sutra ruke za to. To je na vrbi svirala. Da ne govorim o tome da su zemljišne knjige u dobrom dijelu Hrvatske još iz Austrougarske sa stotine i stotine vlasnika koji su u Australiji, Kanadi ili ne znam gdje. Nemojte se ljutiti, to je realnost, to nisu papiri. Nema ljutnje, naravno, mogu se sada u ovoj replici referirati na vaš govor u ime kluba. Dakle, prije svega naravno, ne samo ljutnje nego uputili ste mi i nekoliko komplimenata na kojima vam se zahvaljujem ali jedna od ipak moram reći neopravdanih komplimenata, zaista nisam računovođa, čak, dapače od svih mojih ocjena na fakultetu najnižu sam dobio upravo iz računovodstva, ali nema veze, hvala vam bar na tome, evo javiti ću se svom profesoru pa da kažem da je prepoznato i moje znanje u računovodstvu. Što se tiče poreza na nekretnine, dakle, porez na nekretnine, ovakav kakvog ga predlažemo, mi ga zovemo jednostavni porez na nekretnine i on je zapravo postojeća komunalna naknada koju vi jako dobro znate kao i brojni drugi i znate iz prakse na koji način i koja je problematika. Ono što činimo i predlažemo je da se ovaj postojeći sustav komunalne naknade unaprijedi sa prethodna, odnosno postojeća tri kriterija, prije svega kvadratura, dakle fizički indikator, namjena, bilo da se radi o stambenoj ili poslovnoj i da li u pojedinom gradu ili općini postoji zoniranje. Međutim, to su dva kriterija koja nećemo tražiti od lokalne samouprave da moraju investirati dodatno u te procjene kao što je recimo bio primjer u nekim drugim elementima kada bismo legalizaciju ili kada bismo recimo energetske certifikate dali jednoj interesnoj skupini koja je na tome između ostalog poprilično zarađivala. Dakle uz minimalne troškove želimo unaprijediti postojeći sustav komunalne naknade, dakle još uvijek ne govorimo o vrijednosnom elementu. Međutim ključno u ovoj cijeloj problematici poreza na nekretnine je zapravo činjenica da ćemo ga pojednostaviti, da ćemo ga učiniti lokalnoj samoupravi da može poboljšati te evidencije. I mislim da ćete i vi kao čelnik lokalne samouprave prepoznati jednu po meni jako dobru namjeru ovoga zakonskog prijedloga.

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Ministar Marić, ponukala me vaša diskusija, odnosno vaše izlaganje vezano za kreditiranje mladih obitelji. Subvencioniranje kredita naročito ja kao ministar zdravlja sam pokušao iznaći načina za sprječavanje i odlazak liječnika i medicinskih sestara i drugih zdravstvenih osoblja iz Hrvatske, načina subvencioniranja kredita za stambeno zbrinjavanje pogotovo u ruralnim krajevima RH i na sate i sate provedene u Ministarstvu financija, Silvio, Silvio, ja se ispričavam, razgovaram sa ministrom, hvala lijepo. Dakle na sate i sate provedene u Ministarstvu financija, stručne službe ministarstva su me svaki put uvjerile da je to nemoguće dugoročno subvencionirati kredite iz 73 milijardi razloga. Radilo se o de facto milijun kuna godišnje, tako jer ne može se reći da se radilo o velikim novcima ali se radilo o nemogućnosti s obzirom na Zakon o državnom proračunu i Zakon o izvršavanju državnog proračuna. I ja čestitam vama da ste iznašli zakonsko vrijeme da se to napravi ne samo za liječnike i za medicinske sestre već i za sve mlade obitelji.

Moramo reći da polako sam i ja promijenio mišljenje da zapravo subvencioniranje kamate koja je danas u Hrvatskoj 6% pa bi ju smanjili sa državnim proračunom, ulaganjem u te kamate pa bi smanjili na nekakvih 2,5, 4% a tek bi onda se približili ono što je normalno u zemljama okruženja Austriji, Sloveniji itd.

Dakle samo još jedanput ponavljam dakle ako i u ovom cijelom paketu poreznih reformi neke od stvari koje me zaista ne čine sretnim to je sigurno jedna od i sad sam to maloprije rekao ali opet ponavljam, dakle objasnio sam razloge zašto smo išli sa ovim prijedlogom jer opet ponavljam postoji određena nelogičnost i nepravda, neusklađenost i nejednakost u samom sustavu. Na zakonskom prijedlogu o kojem vi govorite radi kolega Kuščević zajedno sa svojim timom i svi mi skupa naravno u Vladi ćemo se na to uključiti. Mislim da imamo i iz prošlosti vrlo jasne ja bi rekao uspješne rezultate. Uvaženi zastupnik kada je bio također ministar na tom tragu mislim da su polučeni dosta dobri rezultati. Dakle, sve to skupa ćemo naravno uzeti u obzir, nitko u ovom trenutku ne govori o neograničenom subvencioniranju kamata. Sigurno naravno u ovisnosti i o nekakvim fiskalnim kapacitetima i svemu skupa, a tu problematiku ćemo sagledati u potpunosti. Ali opet ponavljam dakle gledajući cjelokupnu poreznu reformu sigurno da i mladim obiteljima pa i samcima i svima onima koji gledaju prvu nekretninu, ja bih rekao gledajući iz vlastite perspektive onaj prvi nekakav cilj kada stupaš u nekakav možemo tako reći punoljetni život sigurno gledaš na tu nekretninu. Ali opet ponavljam i kada spominjete liječnike ja mislim da upravo u tom segmentu jedna od jakih poruka ove porezne reforme kako za liječnike, ali isto tako i za inženjere, i ACT stručnjake i slične. Jer su sigurno ove korekcije i izmjene u sustavu poreza na dohodak jer nebrojeno puta smo upravo to rekli. Svi se jako dobro referiramo na makroekonomske brojke izvoz i slično nažalost proteklo razdoblje je jedno od kategorija koja je bila dosta zabilježena u našem izvozu je bio izvoz ljudske snage. I mislim da upravo je to jedan od elemenata koji ovom poreznom reformom trebamo spriječiti odnosno u konačnici dati dovoljno i valjanih razloga a argumenata stvarne prirode da ljudi ne samo ostanu u Hrvatskoj nego u konačnici i budu sretni. Da li ćete kod ovih kompenzacijskih mjera ono što je bilo danas i ovdje postavljeno pitanje znači kod poreza na dohodak uvažiti ovaj potencijalni rasta kojega ćemo imati zbog povećanja, zbog smanjenja nezaposlenosti i eventualnih povećanja plaća za 2017. godinu. Naravno planirano je iduće godine otprilike na istom nivou. I drugo pitanje oko poreza na tvrtku. Lokalne jedinice gube 120 milijuna kuna, da li se ovdje isto predviđaju kakve kompenzacijske mjere?

Pa naravno kao i kod državnog proračuna i planiranja tako i kod proračuna lokalne samouprave sigurno da se uzimaju u obzir i neke novonastala okolnosti. Mislim da svi skupa trebamo pozitivno gledati i prema 2017. i činjenici da i za tu godinu ćemo predviđati gospodarski rast. U tijeku idućih par dana Vlada će objaviti, izaći javno sa svojim predviđanjima gospodarskog rasta za iduću godinu koji će također značiti još dodatni input u smislu ne samo planiranja nego općenito promišljanja proračunske politike kako državnog proračuna tako i lokalne samouprave. Sigurno da taj element o kojem vi govorite da ćemo uzeti, on kako takav u ovom trenutku nije prepoznat ali ipak mislim da gospodarski rast i za lokalnu samoupravu će značiti ne samo iz perspektive njihove proračunske politike u smislu prihodne strane proračuna nego širi kontekst znači ti puno. Što se tiče ukidanja poreza na ime, odnosno naziv ili tvrtku to je tih 120 milijuna kuna koje opet gledano u cjelokupnom paketu neće biti zanemareno. Dakle nekoliko puta sam to nabrojao i rekao, govorim o cjelovito sveobuhvatnoj reformi ali zapravo govorimo o reformi koja ide isključivo na teret državnog proračuna. I opet ponavljam, kao ministar financija bilo bi zaista i neodgovorno a ako hoćete malo i suludo da zanemarim proračune i rezultate jedinica lokalne i područne samouprave jer u konačnici oni su dio općeg proračuna i kada govorimo o brojkama deficita opće države i kada govorimo o javnom dugu i kada govorimo o javnom dugu uključujemo i između ostalog i lokalnu samoupravu. Imam još par sekundi vremena pa mogu isto reći, dakle onu argumentaciju koju sam i prije u obraćanju koristio nije bila u nekom negativnom kontekstu spomenuta ali ove godine jedinice lokalne i područne samouprave u prvih 9 mjeseci imaju zaista dobre rezultate, zaista dobre rezultate. Ima različitih okolnosti koje su dovele do toga, ali opet ponavljam ono za što će se sigurno zalagati da ne dođu ni u kojem slučaju u situaciju kao što se dogodilo ove godine a to je da pojedine jedinice lokalne i područne samouprave imaju problema sa recimo sufinanciranjem projekata EU.

Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi ministre Mariću, ponovno tema porez na nekretnine. Dakle, ono što prvo moramo zaključiti općine, jedinice lokalne samouprave, posebno manje općine nemaju ni administrativni ni fiskalni kapacitet da neke stvari do kraja provedu. Ako se sjećamo samo zakupa poljoprivrednog zemljišta, imali smo nekakve komisije koje su vodili ljudi u posjedu. Naravno da dok su dobivali poticaje nije bio problem, a kad su trebali platiti veće zakupe, ono u što stvarno nisu u posjedu to je onda bio problem. Vi kažete dobit ćete podatke od jedinica lokalne samouprave. Znate li kako se komunalna naknada u pravilu određivala u jedinicama lokalne samouprave? Dogodit će vam se to, da vi nećete imati nejasnu sliku stvarnog stanja, nego ćete imati jasnu sliku posve nestvarnog stanja. Neće bit provedivo, a prije svega neće biti pravedno. Ako vi sad te podatke dobijete, a poslije netko iz Porezne uprave ili nekog drugog tijela dođe provjeravati ljudi će doći u velike probleme. Neka se ona zove lokalni porez, ali nikako da ona ide u državnu, na razinu države je neće biti provedivo. To je moj stav, evo već sam to više puta naglasio. Odgovor na repliku. Hvala lijepa uvaženi zastupniče. Isti imamo stav. Nije uopće predloženo da ide jednostavni porez na nekretninu u državni proračun. Ponavljam još jedanput. On ostaje i dalje kao što je i sada komunalna naknada, prihod gradova i općina uz jedno poboljšanje ja bih rekao za gradove i općine da više neće biti namjenski prihod, nego će biti opći prihod. Dakle, moći ćete ga koristiti kao izvorni prihod svojih proračuna. Mislim da je to definitivno poboljšanje, ali ni u kojem slučaju nije bilo govora da bi se jednostavni porez na nekretnine davao odnosno usmjeravao na razinu državnog proračuna. Dakle, tu mislim da treba biti vrlo, vrlo jednostavan, odnosno jasan. Pa svjesni smo mi toga. Postoji čitav niz općina, pa ako hoćete i gradova koji nemaju svoje administrativne kapacitete dovoljno izgrađene moram u konačnici reći pa i ne svojom krivnjom. Jednostavno su možda premali ili možda nemaju toliko tog iskustva. Spomenuo sam OIB sustav, sustav legalizacije, svega onoga da se jednostavno tim jedinicama između ostalog također pomogne u ažuriranju tih evidencija i slaganju cjelokupnog sustava. To je jedna od stvari kojom ćemo se baviti tijekom 2017. jer predložene izmjene koje stavljamo sada pred vas su zapravo sa stupanjem na snagu Mislim da imamo dovoljno vremena da uz jedan kvalitetni i angažirani rad opet ponavljam i udruge gradova odnosno gradova i općina, tako i državne administracije naravno iznađemo najkvalitetnije rješenje. Obzirom da imam još malo vremena ipak sam malo računovođa. Dakle, moram isto tako reći. Kod ovoga poreza, dakle ono što je bitno za spomenuti još uz sve ovo. Dakle, taj rad koji ćemo voditi tijekom 2017. godine ćemo naravno paralelno komunicirati javno i neće biti nekakvih prijepora da se nešto dovelo pred svršen čin. Udruga gradova koja je došla sa ovim izračunima zapravo u konačnici znači, da velika većina hrvatskih građana neće osjetiti povećanje. Dakle, nešto veću jednostavni porez na nekretnine će plaćati oni sa mlađim i kvalitetnijim nekretninama u odnosu na naše sugrađane sa starim i manje kvalitetnim.

Pa eto do sada sam se borio protiv vas i iz HDZ-a svojim riječima, a sada na temu ovog poreza na nekretnine borit ću se vašim riječima i pustit ću govore koje ste vi iz HDZ-a gospodo imali protiv poreza na nekretnine. Evo. Govorio je znači vaš kolega Marić sljedeće. Da su ovo nepravedni porezi i nameti koji će dovesti do osiromašenja 99% građana. Drugi Marić. Idemo dalje, kaže. Porez na nekretnine veleizdaja, najveći socijalni udar u državi. Nekretnine ne bi trebale biti predmet oporezivanja. Porez će uništiti i osiromašiti građane. Udar na 99% građana. Osuđujemo ovaj porez gospodo iz HDZ-a, to su vaše riječi. Porez na imovinu vodi potpunom osiromašenju. To je jedan agresorski porez. Gospodin evo zbog poreza na imovinu sve će pokupovati stranci. Porez na imovinu udar je na građane koji su desetljećima štedjeli gradeći kuće i vikendice. Idemo dalje dame i gospodo. Ljudi u mirovini u njima neće moći uživati, jer će ih biti prisiljeni prodavati, bit će ih prisiljeni prodavati strancima. To je rekao Božidar Kalmeta, dame i gospodo. On je na tragu, pazite dalje, kako će starica koja živi u kući platiti 20000 kuna poreza zapitao se Križanić? Nikako. Njezinu će kuću nakon nekoliko godina nemogućnosti plaćanja poreza država prodati na dražbi kad će cijene nekretnina pasti zbog ovakvog poreza. Ako vrijednost nekretnina padne za samo 10% bit će 75 milijardi kuna. Dame i gospodo, to su riječi vas iz HDZ-a. I pazite ovo dalje. Hvala vama. Kolega Marić, izvolite. Hvala lijepo. Imam jednu knjigu koju sam dobio prije par godina za rođendan „Prezimenik“ Ja mislim da ovo šte ste sve citirali od mene iz mojih usta sigurno niste čuli, ali evo dozvolite još jedanput da se na neki način referiram i sublimiram obzirom da mi je ovo zadnje obraćanje u ovom prvom krugu čitanja. Prije svega vam se zahvaljujem svima, naravno u vlastito, odnosno osobno ime i u ime mog cijelog tima. Mislim da smo imali protekla tri dana i još naravno pred nama su završna izlaganja pojedinih klubova kvalitetnu i konstruktivnu raspravu. Opet ponavljam. Naše je zadovoljstvo da smo uspjeli unatoč kratkoći vremena sve skupa staviti kroz dva čitanja. Dakle, možete očekivati, dakle po dobivanju fonograma ove sjednice cijelog zasjedanja ova zadnja tri dana, mi ćemo u sljedeća dva, odnosno tri dana preko vikenda to sve skupa na neki način objediniti, pustiti u Vladinu proceduru i vjerujem da će Vlada već idući tjedan biti u stanju usvojiti praktički konačne odnosno uputiti u Hrvatski sabor konačne prijedloge ovih zakona i sigurno da kao i u prvom čitanju tako se isto radujem i ovom drugom čitanju. Mislim da ćemo neke ovih komentara koje smo čuli biti u stanju inkorporirati, za neke koje ne dat ću obrazloženje kao što sam i sada dao, valjana i argumentirana obrazloženja zašto nešto neće biti moguće. Ali u svakom slučaju još bih rekao možda jednu završnu rečenicu jer su to neki od vas u konačnici u izlaganjima prepoznali, opet ponavljam, ovaj paket poreznih izmjena, porezna reforma nije jedini što ćete dobiti od Vlade.

Ono što bih vas zamolio naravno ne umanjujući vaše pravo na replike da ako je ikako moguće smanjimo broj replika s obzirom da je jedan broj zastupnica i zastupnika ima određenih obaveza isto tako u Vukovaru, pa da vidimo raspravu kraju u idućih sat i pol do dva bilo bi jako dobro. Tako evo apeliram, ali naravno na vašoj savjesti je kako ćete postupiti. Idući klub zastupnika je Klub zastupnika HDS-HSLS završno uvaženi kolega Branko Hrg. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Poštovani predstavnici ministarstva, gospođe i gospodo. Ja ću reći ovako da u vrlo kratkim rečenicama da kada Vlada krene sa u svom prvom mjesecu rada sa poreznom reformom ustvari daje jedan putokaz i put cijelog mandata i definitivno je to apsolutno za pozdraviti. Mislim da je ovo najbolji mogući početak rada ove Vlade. U raspravama koje su bile i u replikama ova tri dana u ime kluba HDS-HSLS-a već sam iznio neke konkretne primjere i prijedloge, naravno u međuvremenu pristižu i drugi. Stekao sam dojam onako razgovarajući sa ljudima na terenu iz svih struktura da u principu ovaj paket reforme poreznih zakona ima puno više pozitivnih nego negativnih efekata. Želim se samo ovdje malo još osvrnuti na Zakon o lokalnim porezima i također još tu možda male prijedloge dati iako sam pripremio na pismeno sav taj prijedlog izmjena i eventualno dopuna tih zakona pa će to biti lakše pratiti, ali u svakom slučaju u članku 12.

Također u onom dijelu Zakona o lokalnim porezima u članku 31. mi smo do sada u odlukama o komunalnoj naknadi imali mogućnost da predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave oslobode plaćanja komunalne naknade pojedine grupacije i mislim da bi trebalo zakonom omogućiti da lokalne samouprave, njihova predstavnička tijela to mogu i dalje. To je vezano i na raznorazne udruge opet i grupacije, ustanove koje već jesu, ali to je vezano i na poduzetnike ukoliko se to ne kosi s nekim drugim zakonima jer mi smo do sada imali u lokalnim samoupravama dosta prisutnu situaciju da su lokalne samouprave oslobađale plaćanja komunalne naknade poslovene subjekte koji su počeli raditi djelovati gradili možda nove tvornice kroz neki period od četiri do pet godina. Mislim ako je to moguće da bi to bilo svakako dobro ostaviti da nešto takvo imamo u mogućnosti i dalje. Ono što me je zamolila naša županijska Gospodarska komora Koprivničko-križevačke županije jedan prijedlog odbitak pretporeza na kombi vozila koje porezni obveznik koristi za prijevoz radnika na posao i s posla. To je posebno kod građevine. I jedan zanimljiv prijedlog također gospodarske komore je isplata udjela u dobiti radnicima. Dakle jedna ideja od gospodarstvenika da bi bilo dobro da se u Zakonu o porezu na dohodak primitak od udjela od dobiti koje trgovačko društvo isplaćuje radnicima, porezno izjednači s isplatama udjela u dobiti koje trgovačka društva vrše fizičkim osobama temeljem vlasništva nad udjelima i dionicama. Ja sam shvatio da je intencija da se jedan dio te dobiti praktički podijeli i radnicima koji nisu dioničari. Treba naravno uskladiti sa drugim zakonima i vidjeti što je tu moguće.

Mislim da bi tu moglo se doći do onoga da maksimalno zaštitimo domaće proizvođače na način da se doda ta trošarina na etilni alkohol koji proizvodi mala destilerije koje se puštaju u potrošnju na teritoriju RH se plaća u visini 50% iznosa trošarine propisane člankom 60. stavkom 6. ovog zakona uz uvjet posjedovanja vlastitih sirovinskih resursa voćnjaka, vinograda, ratarskih kultura ili dokaza zakupa istih. Evo ja molim da se to razmotri to bi svakako bilo dobro. I ono što nije izravno vezano na ovaj paket zakona o čemu sam u nekoliko navrata govorio u replikama. Stvarno pozivam da se razmotri ovaj namet ZAMP-a, on nije samo namet ugostitelja, on je namet i trgovina a on je namet i poslovnih auta. Dakle mi smo imali situaciju u komunalnom poduzeću da nam je inspektor ZAMP-a htio naplatiti svaki radio kazetofon u automobilu da ga praktički tako registriramo. Mi smo donijeli odluku da ćemo jednostavno dati izvaditi sve radio kazetofone. E onda smo došli do problema jer u novim vozilima se to dosta teško radi, nije baš to moguće izvaditi iz auta. Pa onda bih molio da se stvarno to vidi i da vidimo da i na taj način rasteretimo i ugostitelje ali i sve ostale subjekte koji se koriste. Mi ćemo naravno podržati ovaj paket zakona i dati svoje prijedloge još da se eventualno ugrade u završno drugo čitanje. Hvala kolega Hrg. Iduća rasprava uvaženi kolega Tulio Demetlika u ime Kluba zastupnika IDS-a. Izvolite.

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, cijenjeni predstavnici ministarstva, kolegice i kolege. Pokušati ću u ovom završnom izlaganju sažeti za što se kao klub IDS-a, PGS-a i Liste za Rijeku zalažemo i iznijeti još par upozorenja i prijedloga vezano uz ovaj paket poreznih zakona. Kratko bih se još jednom želio osvrnuti i na prijedlog Zakona o PDV-u. Naime, ukupni prihod koji se u državni proračun uplati od poreza na dodanu vrijednost u 2015. godini bio je 43,5 milijarde kuna. To je bilo povećanje od 2,6 milijarde kuna u odnosu na 2014. godinu. Znači da je usprkos stopi PDV-a, sniženoj stopi PDV-a u turizmu koja je na snazi od 2013. godine prihod od tog izvora rastao. Ako uzmemo u obzir kontinuirani rast po svim parametrima hrvatskog turizma od preko 6% svake godine ne moramo se bojati da će se priljev novca u državni proračun od stavke PDV-a smanjivati nego on može samo i dalje rasti. Međutim podizanje PDV-a na usluge u ugostiteljstvu biti će veliki udarac na hrvatski turizam. Negirati će u ovom Saboru usvojenu Strategiju razvoja turizma, dugoročno će smanjiti investicije i zaposlenost što zasigurno će usporiti trend rasta te progresivne grane gospodarstva što ni povećana stopa PDV-a neće moći kompenzirati. Mi smo radili jednu analizu gdje smo došli do računice da od tih 43,5 milijardi kuna u državni proračun se 11 milijardi slijeva upravo iz Istarske županije i Primorsko goranske. Taj podatak smo mi sami izračunali jer nažalost iz Porezne uprave do tog podatka je teško doći, to se skriva.

Jer smatramo da upravo je turizam sa smanjenom stopom doprinio da dolazi do tog godišnjeg povećanja uplate PDV-a. Sljedeće, puno se govorilo o porezu na nekretnine, ja neću ulaziti i ponavljati se vezano za komunalnu naknadu i transformaciju jer smo vidjeli da tu nekih većih prihoda za lokalnu samoupravu neće biti. Međutim, ove dvije temeljne promjene koje se u odnosu na dosadašnji zakon je da se ukida oslobađanje plaćanja poreza na prvu nekretninu i smanjuje se opća stopa poreza na nekretnine sa 5 na 4% To je ono što nas zabrinjava. Jer ovo je ja ću reći loše prelamanje porezne reforme na štetu mladih koji bi trebali biti nositelji gospodarskog i društvenog napretka. Takav prijedlog ne ide u korist demografskoj obnovi, pronatalitetnoj politici ni sprečavanju iseljavanja. Rješenja koja su predložena u Zakonu na porez i na promet nekretnina ne samo da se smanjuje prihod svim jedinicama lokalne samouprave već će se prihod neravnomjerno smanjivati i to na način da upravo ona najrazvijenija područja dobivaju veće prihode od poreza na promet nekretnina tamo gdje se taj promet i dešava dok će nerazvijena područja i slabije razvijena područja dobivati manji prihod od poreza na promet nekretnina. Tako da se taj sraz i nejednakost između različitih dijelova Hrvatske samo povećava, umjesto da radimo na tome da nerazvijena i slabo razvijena područja dostižu one nerazvijene a već razvijena područja da još više napreduju prema europskih standardima razvijenosti. Tu moramo biti i realni i reći da je to vrlo nestabilan prihod naših lokalnih jedinica, znajući kakve su cijene i promet nekretnina u značajnom području naše zemlje, na tim temeljima planirati proračun je jednostavno nesigurno. Taj prihod je jako teško procijeniti i sigurno ne može nam biti osnova za stabilne proračune na lokalnim samoupravama. Ali tu ono čega se isto tako bojimo je da upravo na mala vrata kroz ovakvu mjeru prometa poreza na nekretnine dovesti ćemo upravo one male, siromašne općine u situaciju nestabilnog proračuna, biti će prinuđeni na bankrot ili zatvaranje ili pripajanje nekoj drugoj općini. Znači na neki način uvodimo reformu u lokalne samouprave. Ono sljedeće što želim na kraju naglasiti je da moramo kao politika pokazati svoju socijalnu osjetljivost i brinuti o najugroženijim kategorijama naših građana. Ja se slažem i sigurno je pohvaljeno ovaj prijedlog, ministarstva i od Udruge poslodavaca, od gospodarstvenica, tako da i mi se slažemo da treba omogućiti rasterećenje poduzetnika i gospodarstvenika, dati poticaj osnaživanju gospodarstva. I u tom smislu i shvaćam namjeru kojom se vodilo pri kreiranju prijedloga Zakona o lokalnim porezima i prijedloga o ukidanju poreza na tvrtku i naziv. No ne mogu a da ne primijetim kako se ukidanjem tog poreza u povlašteni položaj stavljaju upravo oni najveći, oni najsnažniji financijski, ono o čemu smo spomenuli kojih ima 1%, tj. tu opet preferiramo i banke i krupni kapital. I mislim da se ipak po ovom pitanju trebalo pronaći ravnotežu. Mi politika moramo biti na neki način vaga između onog gospodarskog dijela i onog dijela zaposlenika tj. naroda i pronaći pravu mjeru koliko koga opteretiti. Jer način da oni kojima je taj porez samo minimalni udio u odnosu na dobit nastave doprinositi putem poreza na tvrtku i izdvajati sredstva za razvoj jedinica lokalne samouprave. A da se upravo oni mali poduzetnici i obrtnici koji radom u svojim tvrtkama zarađuju za kruh sebi i svojoj obitelji budu oslobođeni od navedenog poreza. Uspostavom takve ravnoteže ne bi išli iz krajnosti u krajnost, od oporezivanju svih na apsolutno neoporezivanje. Ukratko ja bi tu prepustio tu slobodu lokalnim samoupravama da imaju određenu autonomiju upravo da kroz taj porez mogu si i ostvariti nekakav prihod, osloboditi onima koje treba, ali oni koji su bogati imaju tu mogućnost da to možemo naplatiti. Jer danas je nevjerojatna činjenica da recimo županije pogotovo ali i jedinice lokalne samouprave nemaju gotovo nikakvih ovlasti uvođenja i određivanja pojedinih elemenata vlastitih poreza ali ni drugih prihoda. Tako da sam stajališta jedinica lokalne samouprave, osobno bi bio miran da nam ministar između dva čitanja predloženih reformi prezentira konkretne i precizne kompenzacijske mjere za lokalne proračune. Ja se zalažem za jasna pravila, jasne kriterije a ne da se kompenzacijske mjere primjenjuju selektivno i bit ću bezobrazan malo po stranačkom ključu, i da se ne mjere ono što je rekao gospodin Lučić jučer na riječ ministra, da šta nam nije dovoljno da nam ministar daje garanciju? Ja vjerujem ministru ali ipak ja bi volio da imam jasne kriterije napisano i da su svi ti kriteriji za svih isti. Na kraju, ja ću se opet budući da dolazim iz stranke IDS-a i zajedno sa našim partnerima PGS-om i Listom za Rijeku gdje smo u 25 godina ja ću reći oni koji se bore za decentralizaciju.

Imamo jednu repliku uvaženi kolega Silvano Hrelja. Uvaženi kolega Tulio, naravno da dijelim vašu zabrinutost za povećanje PDV-a u ugostiteljstvu ali još veću zabrinutost iskazujem vezano uz smanjenje poreza na dobit odnosno ukidanje olakšice za reinvestiranu dobit. Ako je netko htio možda nije trebao ostaviti punu olakšicu za reinvestiranu dobit, mogao je ostaviti ¾ olakšice, ali jer je to sigurno da reinvestirana dobit se reinvestira u Hrvatskoj, da se tom dobiti otvaraju radna mjesta a ko god misli da će radna mjesta doći sama s neba taj se gadno vara. Jako je teško otvoriti svako rano mjesto i baš je neodgovorno planirati radna mjesta u desecima tisuća a s druge strane ovako olako otpustiti reinvestiranu dobit koja doista ili pojačava tehnologiju u očuvanju radnih mjesta ili pak ide u kupovinu novih djelatnosti i tamo stvara nova radna mjesta. A ono što bi zamjerio predlagatelju, vjerujem da dijelite moje mišljenje da zakoni nemaju procjenu učinaka, da ne znamo o kome i čemu se radi, da nisu nam dati pokazatelji ko je ostvario dobit u prošloj godini, da li su to poduzeća ili banke, da li će banke stvarati svoju novu infrastrukturu u Rumunjskoj ili Bugarskoj sa lakšim iznošenjem dobiti iz Hrvatske. Ja bih to osobno volio znati što će s tom dobiti biti. Zahvaljujem kolegi Hrelji. U ovom djelu zadnjem u potpunosti se slažem sa vama. Mi ne znamo šta će nam se desiti u narednih godinu, dvije godine zato kao predstavnik lokalne samouprave tu sigurno ističem svoju zabrinutost kako ćemo mi planirati proračun. Međutim, u onom prvom djelu se ne slažem. Mislim da je ministarstvo sa partnerima upravo udrugom poslodavaca došao do kvalitetnog zakona i onda sam rekao u svom izlaganju da u tom djelu ću podržati jer razvoj gospodarstva sigurno će doprinijeti i novom zapošljavanju i … kroz prijedlog kako su predložili za reinvestiranu dobit uz suglasnost gospodarstvenika. Oni su se složili i prihvatili.

Ali naše primjedbe će doprinijeti da se još malo poboljša. Idući klub zastupnika je Klub zastupnika HDZ-a i uvaženi kolega Branko Bačić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine zamjeniče ministar sa suradnikom, poštovane kolegice i kolege. Pa evo nakon 25 sati rasprave o ovoj poreznoj reformi ja mislim da možemo konstatirati da uz određeni broj primjedaba na koje ću se samo osvrnuti da ova porezna reforma pogađa onaj cilj koji je u startu zadan, a to je da se ide ka rasterećenju građana, s jedne strane. Druga stvar i poduzetnika, dakle građana i poduzetnika. Drugi bitan cilj bio je održivost javnih financija i financija područne i lokalne samouprave. I treća bitna stvar je sigurnost makroekonomskih pokazatelja, makroekonomske stabilnosti kroz državni proračun koji je najavljen na deficitu od 2% Ono što je u ovoj raspravi posebno istaknuto i oko čega su se javile dvojbe to je u prvom redu dio koji se odnosi na nesigurnost i financijsku stabilnost jedinica lokalne samouprave zbog toga što nismo kroz ovih, uz ovih 15 zakona raspravili i 16 vrlo važan zakon koji je u izradi, za kojega gospodin ministar kaže da ćemo neko vrijeme proći kroz simulaciju koji je napravljen, ali koji će se simulirati kako bi bili posve sigurni da će mjere koje iz ove reforme proizlaze biti točno precizirane i definirane i nakon toga onda napraviti zakon koji će izvršiti redistribuciju zajedničkih poreza, poreza na dohodak i poreza na dobit. Tako da možda je i bolje da imamo simulaciju. Nakon toga donijeti zakon ne kao ono što smo prije bili napravili, a to je da napravimo zakon računajući da smo dobro predvidjeli koliko će jedinice lokalne samouprave izgubiti smanjivanjem poreza na dohodak, odnosno smanjenjem stope poreza na dohodak i povećanje osobnog odbitka što smo kroz 2016. godinu utvrdili da jedinice lokalne samouprave nisu bile adekvatno iskompenzirane takvom izmjenom odnosa u sudjelovanju i raspodjeli poreza na dohodak i poreza na dobit. Prema tome, ako je rečeno ja sam to i rekao u svojoj raspravi u ime kluba bilo bi dobro da ministar svojom okružnicom ako to već nije napravljeno uputi čelnicima jedinica lokalne i područne, odnosno regionalne samouprave jasno uputstvo za formiranje proračuna i na razini 2016. godine kako bi im kroz iduću godinu se iz državnog proračuna mogla tranferirati sredstva ne po babi, ni po stričevima, ne po političkoj podobnosti nego prema razini proračuna koje će jedinice lokalne samouprave izvršiti u 2016. godini. To je vrlo važna stvar uz napomenu da čim prije očekujemo da se definira konačan Prijedlog zakona o financiranju jedinice područne, lokalne i područne i regionalne samouprave uz istodobno definiranje i usvajanje svih koeficijenata, odnosno indeksa razvijenosti pojedine jedinice lokalne samouprave i pojedine županije kako bismo mogli onda još i u tom smislu cjelovitije raspraviti. Druga bitna stvar koju želim istaknuti to je strah i bojazan koja je iznesena u ovoj raspravi, da ne bi došlo do zlouporabe mogućnosti oslobađanja banaka od poreza na dobit prilikom otpisa loših plasmana, odnosno loših kredita. Pa ja mislim da bi dodatnom uredbom bilo Vlade ili Pravilnikom ministarstva, ali u svakom slučaju podzakonskim aktom trebalo spriječiti mogućnost zlouporabe banaka da oni krediti koji budu otpisani i na taj način budu valorizirani kao porezno priznati rashod i smanjili dobit banaka ne bi s druge strane bili zlouporabljeni na način da budu se s njima trgovalo i na taj način bi se doista ovaj zakon izigrao. Uvjeren sam da će se sa podzakonskim aktom to svakako morati definirati. I treća stvar koju bih želio istaknuti koja ako se ne donese na određeni način bavila bi mrlju na ovu cijelu reformu, a to je oslobađanje, ukidanje oslobađanja plaćanja poreza na prvu nekretninu. Za to postoji sjajan supstitut i to sam vam već rekao. Postoji Zakon o državnom jamstvu i subvencioniranju stambenih kredita koji ne samo da treba supstituirati činjenicu, da smo ukinuli olakšicu prilikom kupnje prve nekretnine pogotovo za rješavanje stambenog pitanja. To treba kompenzirati supstituirati sa mjerom, sa zakonom koji je bio na snazi 2011. i 2012. godine koji je po meni bezrazložno ukinut jer je to do sada najbolji model kupnje stanova pogotovo za mlade ljude. Prosjek starosti kupaca je bio 31 godina. Dakle, to se govori da su to kupili mladi ljudi prvenstveno kao svoju prvu nekretninu, prvenstveno za rješavanje svog stambenog, rješavanja i zadovoljenja stambenih potreba pa molim Vladu da dobro osluhne ovu raspravu i da kao supstitut ukidanju ove olakšice vrlo brzo Ministarstvo graditeljstva i Vlada dođu u ovaj Sabor sa tim zakonom koji ćemo ne samo nadomjestiti mladim obiteljima. Taj dio koji smo im ovu olakšicu ukinuli nego ćemo im još puno više od toga, a ako se vratimo na zakon i model koji je bio na snazi omogućiti četiri puta veći iznos sredstava kao subvenciju iz državnog proračuna. Evo i na kraju s obzirom da smo o svim tim primjedbama već dugo, dugo raspravljali ja očekujem da Vlada, a to vidim da je to vrlo pažljivo ste pisali sve ove primjedbe da do iduće rasprave, da se referiramo na ovo i sa kvalitetnim odgovorima u stvari učinimo to da ova reforma doista bude usmjerena ka rasterećenju građana i poduzetnika poticanju gospodarskog rasta u Hrvatskoj i što je ne manje važno konačnoj stabilnosti kako javnih financija, tako poboljšanju makro ekonomskih pokazatelja u Hrvatskoj. Zahvaljujem uvaženom kolegi Bačiću na ovoj raspravi. Imamo dvije replike. Prvi se za repliku javio uvaženi kolega Kažimir Varda. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, uvaženi kolega Bačiću. Danas sam pročitao u novinama da ministar graditeljstva predlaže određene mjere kako bi se subvencionirao porez na kupnju prve nekretnine, bez obzira da li se radi o novoj ili staroj nekretnini. Imamo li mi umirovljenici pravo na nekakav minuli rad? Ja sam naime predlagao da se kod zamjena nekretnina vratimo na ono rješenje koje smo imali prije 1997. godine da se porez na promet nekretnina plaća na razliku vrijednosti, tržišta vrijednosti nekretnina. Pa dopustite da mi stari mijenjamo veći stambeni prostor za stari. Ako mladi kupuje stari prostor, veći prostor, dobit će subvenciju. A što je s nama koji ionako s malim mirovinama moramo plaćati sve režije, a prvi smo u plaćanju? Nema ovrha kod umirovljenika za ove troškove. Bude, zato što i ova porezna reforma zapravo se slama na domicilnim umirovljenicima. Predložili ste za inozemne mirovine 50% manje za razliku od sada što plaćaju 100% poreza.

Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani kolega Varda, dakle nisu umirovljenici izdvojena kategorija u ovoj reformi.

Prema tome, u tom dijelu dijelimo zajedničku sudbinu i umirovljenici i zaposlenici. No, s druge strane, ono drugo što ova reforma nudi to je smanjenje poreza na dodanu vrijednost, smanjenje PDV-a na pojedine usluge kao što je cijena električne energije, kao što je cijena odvoza smeća i na taj način, jasno držim da će se moći doprinijeti i u tom dijelu poboljšanju životnog standarda. A ono što očekujemo jest da ove mjere koje su ovom reformom predviđene, dovedu do poboljšanja i rasta gospodarskog rasta u Hrvatskoj koji bi omogućio veća sredstva u državni proračun, a onda time i povećanje mirovina odnosno omjer između prosječne plaće i mirovine.

Zahvaljujem uvaženom kolegi Branku Bačiću na odgovoru na repliku. Sljedeći se za repliku javio uvaženi kolega Zdravko Ronko. Izvolite. Hvala potpredsjedniče. Gospodine Bačiću, slažem se s vama. Nije korektno reći da ova reforma je niš koristi, jer ona doista ima dobrih i kvalitetnih rješenja koja mi se itekako sviđaju. Ali molim vas kao parlamentarnu veći, nađite prostora i za siromašne, i za nezaposlene, i one s malim primanjima, i za umirovljenike da i oni osjete da ovaj saziv Sabora nije baš tako bešćutan. Ja sam kroz ovo proteklo vrijeme apelirao na parlamentarnu veći posebno da odustanu od poreza na prvu nekretninu i da se odustane od ukidanja olakšice za reinvestiranu dobit posebno kada su u pitanju mladi jer je to njima jedino svjetlo na kraju tunela, to im je jedina nada da će doći do posla, da će stvoriti svoj dom, da će imati obitelj, da će imati djecu i da će imati svoj krov nad glavom i nad tim krovom da će biti hrvatsko nebo. Pa vas još jedanput molim, razmislite u tom pravcu. I još jedan apel prema ministru – žao mi je što je otišao – samostalna služba za otkrivanje poreznih prijevara tzv. porezni USKOK tijelo je koje ima i znanje, i hrabrost, i čestitost, i rezultate i perjanica je borbe protiv kriminala. Vjerojatno zbog toga mnogima smeta i postaje im opasnost, ali ne samo prevarantima izvan Porezne uprave, nego i onima u Poreznoj upravi – ne mislim svima ali ima ih – od drugostupanjskog odjela, pa do PKD-a kojeg već kolokvijalno nazivaju odjel za legalizaciju kriminala. I zato eto ja na neki način apeliram na ministra da ne kastrira porezni USKOK. Odgovor na repliku uvaženi kolega Branko Bačić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani kolega Ronko da ste u pravu, a niste da ova reforma ne vodi računa o najugroženijim građanima Republike Hrvatske dakle, niste u pravu jer ona vodi računa. Ali kažem, da ste u pravu to bi još bilo puno manje od činjenice da je vaša Vlada odmah na startu krenula sa povećanjem opće stope PDV-a 2% što je prouzročilo porast cijena proizvoda u Republici Hrvatskoj da ste bez suglasnosti, ne vi, nego vaša Vlada bez suglasnosti HERA-e, Hrvatske regulatorne agencije povećali cijenu električne energije za 25% što je bio ogroman udar na standard svih hrvatskih građana, da ste povećali cijenu plina, da ste povećali u par mjeseci pored ta dva najvažnija energenta u Republici Hrvatskoj povećali ste za 1 i pol kunu cijenu po jednom metru kubnom vode u Republici Hrvatskoj što je otprilike koštalo hrvatske građane 400 milijuna. To je svega bilo u nekoliko mjeseci. Da je ta socijalna osjetljivost koju ste sada ovdje meni rekli, tada bila, sigurno bi životni standard umirovljenika i onih najugroženijih za koje se vi zalažete bio kud i kamo bolji. Prema tome, kada bismo bili vjerodostojni onda kada smo vlast i kada smo oporba vjerojatno bi svima bilo puno bolje. Što se tiče vaše opaske na reinvestiranu dobit podatak da je tu mjeru koja je u startu bila dobro zamišljena, koristiti svega 1,8 a u drugoj godini 0,8 hrvatskih poduzetnika govori da nije pogodila cilj. Prema tome, za mene ne zbog toga što sam član HDZ-a nego pokušavam promatrati vrlo realno sa pozicije hrvatskog poduzetnika, činjenica da mi se za 10% smanjuje porez na dobit ako sam poduzetnik preko 3 milijuna ukupnih prihoda, a za 8% ako sam ispod toga mislim da je to doista mjera koja pogađa i pomaže poduzetnicima koji iz toga onda povećati plaću svim svojim zaposlenicima ako to budu htjeli, to je njima na dušu. Zahvaljujem uvaženom kolegi Bačiću na odgovoru na repliku. Prelazimo na sljedeću raspravu, završnu riječ u ime Kluba zastupnika MOST-a gospodin Nikola Grmoja. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolegice i kolege zastupnici. Proteklih dana proveli smo uglavnom kvalitetne i iscrpne rasprave o temi zakonskih promjena koje čine ovu poreznu reformu. MOST Nezavisnih lista ima pozitivan stav prema predloženim promjenama i intencijama cjelokupne porezne reforme, ali mislimo da ministar treba i njegov stručni tim razmotriti i kvalitetne prijedloge koji su došli od strane saborskih zastupnika bez obzira iz koje strane dolaze. Porezne promjene koje su pred nama držimo kvalitetnim okvirom za poticanje rasta gospodarstva i manje porezno opterećenje naših građana. Osim toga ono što je važno one jamče stabilan i održiv sustav jer činjenica kada bi uvažili sve prijedloge koje smo imali prilike čuti kroz ova dva dana, proračun bi bio u ogromnom deficitu. Posebno pozdravljam namjeru rasterećenja rada i kapitala jer to je smjer za koji se i MOST zalaže od samog početka. Iznimno kvalitetnim rješenjem smatramo porezno rasterećenje kapitala kroz smanjenje poreza na dobit sa 20% na 18%, te za male poduzetnike na 12%. ocjenjujemo to pozitivnim iz razloga što se tom mjerom ostavlja sredstva poduzetnicima za investicije i nova zapošljavanja. Smatramo da je u budućnosti potrebno sagledati i ostale mogućnosti poreznog rasterećenja kapitala poput smanjenja ili potpunog ukidanja poreza na dohodak od kapitala za primatelje dividendi i udjela u dobiti temeljem udjela u kapitalu jer se tim putem kreira pozitivno investicijsko okruženje za domaće i strane investitore, te ponovno dinamizira razvoj financijskih tržišta kao alternativnog izvora financiranja investicija. Postotno smanjenje poreza na dobit za poduzetnike koji zaposle određen broj mladih visokoobrazovanih osoba, dodatno smanjenje poreza na dobit za gospodarske grane koje su izvozno orijentirane i kreiraju visoku dodanu vrijednost, sektor ICT-a, biotehnologije, farmaceutike, industrije koje primjenjuju visoke tehnologije i slično. Naravno radi se o prijedlozima koji mogu biti razmatrani tek kada vidimo rezultate reforma koje nam je danas na stolu. Predloženi okvir reforme poreza na dohodak putem smanjenja stope s 25% na 24% te s 40 na 36% uz povećanje praga za osobne odbitke na razini 3.800 kuna smatramo pozitivnim jer se time jača konkurentnost radne snage, te povećavaju raspoloživi dohoci građana i stimulira potrošnja. Na ovaj način ostavlja se više sredstava zaposlenim građanima, potiče se osobna potrošnja i čini rad konkurentnijim prema stranim i domaćim investitorima. Također smatramo da bi se u budućnosti trebalo težiti većem smanjenju predložene stope poreza na dohodak od 24% na 21% jer bi time porezno rasterećenje u većoj mjeri obuhvatilo i građane s tzv. srednjim dohocima. Takvim načinom bi se dodatno obuhvatio segment visokoobrazovane radne snage koji emigrira iz Hrvatske, inženjeri, IT stručnjaci, liječnici itd. Ovi naši prijedlozi ovisit će o fiskalnoj stabilnosti nakon učinaka porezne reforme koja se sada predlaže. Kako smo predložili u izlaganju ispred kluba, mislimo da bi se već sada moglo primijeniti uvećanje osobnog odbitka za osobe s udomljenom djecom. Vezano za PDV važno je da se nakon razgovora donijela odluka o zadržavanju stope od 5% kojom se oporezuje kruh, mlijeko, lijekove i ortopedska pomagala čime je pokazana i određena socijalna osjetljivost, a radi se o proizvodima koji čine primarnu potrošačku košaricu. A ja se nadam da će se ovom mjerom ali i akcijskim planom Ministarstva zaštite okoliša i energetike očuvati cijena struje, a možda i smanjiti računi našim građanima. Prijedlogom reforme predlaže se reorganizacija samostalnog sektora za otkrivanje poreznih prijevara Ministarstva financija, tzv. porezni USKOK, koji trenutno djeluje samostalno i nadređen mu je samo ministar financija na način da isti bude premješten u sklopu Porezne uprave. Opće je poznat stav MOST-a i to smo u više navrata ponovili da smo zadovoljni poslom koji se radi unutar poreznog USKOK-a ne dovodeći u pitanje rezultate i drugih uprava i sektora o kojoj je danas ministar financija govorio. Iskoristit ćemo ovo vrijeme unutar dvije rasprave da dobijemo odgovore na sva otvorena pitanja vezano za poziciju i rad ovog sektora, uzimajući naravno u obzir ministrovu garanciju da ovaj sektor želi održati jednako uspješnim. U kompletu ovih poreznih izmjena nalazi se i ukidanje poreza na tvrtku što posebno pozdravljamo jer se radi o prijedlogu koji smo ranije zagovarali kao mali korak prema poduzetnicima koji govori da Vlada želi ići u smjeru rasterećenja poduzetnika od nepotrebnih nameta. Ovo je veliko olakšanje jer da bi poduzetnik postao zdraviji i kvalitetniji srednji ili veliki, mora prvo proći fazu malog odnosno mikro poduzetništva. Kao i ostali zastupnici, a mislim da je najviše rasprava išlo u tom smjeru, izrazili smo zabrinutost zbog smanjenja prihoda jedinica lokalne samouprave, ali s obzirom na najave da će im sredstva biti nadoknađenja kroz državni proračun, vjerujem da će se to i kompenzirati. Što se tiče olakšice koja je predviđena za kreditne investicije u slučaju otpisa dugova, pozdravljamo mjeru ministarstva da pomogne prezaduženim građanima, al s druge strane treba voditi računa da se ne dogodi situacija u kojoj će banke otpisivati dugove samo trgovačkim društvima bez ikakve imovine dok će građanima dug ostati. Ono što bih definitivno trebalo ispraviti kroz drugo čitanje a neće utjecati negativno na državni proračun čak može utjecati pozitivno je pitanje nedokazanog porijekla imovine. Do sada se nesrazmjerno oporezivao po stopi od 40% a od sada će se prema članku 78 oporezivati po svega 36% Time se šalje jedna loša poruka utajivačima da slobodno nastave sa svojim aktivnostima jer ako budu uhvaćeni platiti će isti porezak kao da su dohodak sami prijavili obzirom da su svakako ušli u najveću stopu. A u članku 89. stavku 8. rokovi provjeravanja imovine skraćeni su na svega posljednjih 6 godina i to mislim da Ministarstvo financija treba uvažiti. To je jedna loša poruka, ništa znači neće utjecati na proračun, može utjecati samo pozitivno. I mislim da kroz drugo čitanje to definitivno treba ispraviti a i ostale prijedloge kao što sam rekao na početku zastupnika koji neće znatno utjecati na proračun a znači kvalitetni su prijedlozi.

Imamo nekoliko replika. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Kolega Grmoja, citirati ću vam jednu izjavu, „Bilo bi šteta za opće stanje u državi da se djelatnici samostalnog sektora za otkrivanje poreznih prijava svedu na službenike koji više praktički neće znati kome odgovaraju ili će ostati bez postojećih ovlasti. Oni su tijekom vrlo kratkog vremena pokazali da posjeduju znanja koja u sustavu do tada nisu bila primijećena. Sve je to dovelo do uspješnih istraga u nekoliko iznimno osjetljivih slučajeva. Učiniti ću sve da se korigira Prijedlog općeg poreznog zakona u dijelu koji predviđa ukidanje postojećih ovlasti za djelatnike poreznog USKOK-a. Ako će iz meni neobjašnjivih i posve neopravdanih razloga i dalje na tome ustrajati predložiti ću da se ti ljudi angažiraju u policiji gdje ću im otvoriti maksimalan prostor da nastave sa radom još jače nego do sada. Dakle to je izjava vašeg ministra Orepića koji samo dodatno potvrđuje potpunu neopravdanost ideje da se porezni USKOK izdvoji, da mu se smanje ovlasti a da vjerojatno uskoro vidimo i imena ljudi koji rade u poreznom USKOK-u, njihove brojeve telefona kao što se danas objavilo gdje će biti njegov sjedište. Radi se o ljudima koji su kroz tajne istrage ostvarili uspjeh koji je vjerojatno najveći od svih tijela koja su razotkrivala prljavi novac, porezne prijevare. Prema tome, izdvajanje ovog tijela, antikorupcijskog, tijela koje se bori protiv organiziranog kriminala mora imati i neku dublju pozadinu. I ja vas kao koalicijskog partnera koji nosi odgovornost za sve što radi ova Vlada pozivam da se oduprete izdvajanju ovog tijela na način kako predviđa ministar Marić. Zahvaljujem uvaženom kolegi Jovanoviću na replici. Izvolite. Uvaženi kolega Jovanović, znači ja sam jasno rekao u svom izlaganju i to je bio stav MOST-a da ministar ima pravo predložiti najbolji način na koji on vidi da će sustav funkcionirati a možda će upravo ti ljudi o kojima govorite, koje je ministar Orepić spomenuo biti najbolji lakmus papir, funkcionira ali i dalje je porezni USKOK u sustavu porezne uprave. Ako većina tih ljudi koja je znači izučena za to, koja je išla na obuku u inozemstvo, koja ima izvrsne rezultate kao što ste vi i rekli ostane unutar tog sustava i rezultati i dalje budu dobri, to će nam biti svima pokazatelj da ovo što je ministar financija predložio je također jedno kvalitetno rješenje. A ako ti ljudi odu negdje drugdje, to onda ćemo se svi morati zapitati je li ovo najbolje rješenje koje je ministar financija predložio. Zahvaljujem uvaženom kolegi Grmoji na odgovoru na repliku. Sljedeći se za repliku javio uvaženi kolega Boris Lalovac. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa jako dobro ste primijetili u ovome dijelu da smanjivanjem stope sa 40 na 36% se zapravo i sve one koji su, utajivače poreza se dovede u tu razinu, slobodno možete utajiti porez, ako vas se jednog dana i uhvati platiti ćete stopu redovnu kao da ste od 36% Pa ja mislim kako, ja ne znam kakva je poruka ovdje poslana, znamo u posebnim zemljama da kada imate, da je stopa 70%, odnosno čak oduzimanje imovinske koristi u tom dijelu a ne, ja ne znam da li je to bila pogreška, lapsus u donošenju ovoga zakona ali svakako to treba ispitati. Jer se zapravo daje poruka, slobodno svi idemo utajiti porez, ako vas se uhvati, platiti ćete kao da ste nekakav redovni proces bili. I mislim da je jako dobro to primijećeno i mislim ne da očekujemo odgovor ovdje nego da se to hitno promijeni do drugog čitanja. I ako to ostane onda svakako će se zapravo postaviti pitanje zašto je to bilo postavljeno. Ja se nadam da je to samo određeni lapsus i da će se to do drugog čitanja ispraviti. Zahvaljujem uvaženom kolegi Lalovcu na replici. Poštovani kolega Lalovac, da to smo evo mi zastupnici MOST-a dok smo pregledavali ove zakonske prijedloge uočili i ja ne vjerujem da je intencija bila loša, možda je nekakva i pogreška ali definitivno nije dobro da šaljemo takvu poruku. Slažem se s vama, ja bih tu stopu znatno povećao da time pošaljemo poruku da se u Hrvatskoj ne može na taj način ponašati i to mora biti stav i Vlade i svih nas ovdje saborskih zastupnika. Sljedeći se za repliku javio uvaženi kolega Kažimir Varda. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega Grmoja, rekli ste kako će umirovljenicima u krajnjoj liniji biti sve sjajno jer je PDV na struju pada, PDV na kruh, mlijeko pada, zapravo ste kod električne energije rekli da će možda doći do smanjenja cijena. A ja sam izračunao otprilike da će biti sve u redu jer će umirovljenici mjesečno uštedjeti oko maksimalno 18 kuna, računajući 5% na pola kile kruha, za dvoje dosta i litru mlijeka. A kolega Lacković je elaborirao cijeli problem i sve cijene mlijeka. Međutim, da se razumijemo ja ću sigurno podržati ovu poreznu reformu sa amandmanom bar što se tiče zamjena nekretnina jer sam svjestan kao umirovljenik toga da ona znači i rast gospodarstva, znači i zapošljavanje a to jedini preduvjet da bi mirovine raste. Ja u svakom slučaju ne pozivam umirovljenike na ulicu jer oni već jesu na ulici. Na tržnicama skupljaju otpatke hrane, a po kontejnerima skupljaju boce. Hvala lijepo. Zahvaljujem uvaženom kolegi Vardi na replici. Izvolite. Uvaženi kolega Varda ja znam da vi zbog svog biračkog tijela imate potrebu spominjati umirovljenike i ja ih nisam uopće spominjao, znači ja sam govorio o rasterećenju poduzetnika novim investicijama, A što se tiče računa za struju pa ja mislim da ste vi bili unutar Narodne koalicije i unutar koje je ministar Vrdoljak proizveo sve ovo što se tiče poticaja za električnu energiju zbog čega prijeti i poskupljenje struje našim građanima. Ja sam to ovdje nazvao udruženim zločinačkim pothvatom i jednom od najvećih pljački od stvaranja samostalne Hrvatske, a vi ste to podržavali, izašli ste na izbore. Pa onda nemojte, znači ja to tako, ja to nikad ne bi podržao i ja sam evo pogledao i ove zakonske prijedloge, vidio što je nelogično i ovdje iznio. Vi ste odgovorni za to i molim vas nemojte mene prozivati s ničim što ima veze sa električnom energijom. To uputite gospodinu Vrdoljaku. Slijedeći se za repliku javio uvaženi kolega Miro Bulj. Hvala lijepa. Kolega Grmoja, kazali ste da se smanjuje porez za one koji ne mogu dokazati imovinu jer oni većinom što su ukrali i opljačkali poglavito nakon Domovinskoga rata i u ratu ono što je bilo društveno, što je bilo zajedničko, pa nije mi jasno kako je i prije uopće to postojalo da je bilo 40% na ono što je ukradeno. Oporezivat ćemo ono što smo ukrali 45%, a sada je smanjeno na 36 i čak ograničeno rokovima. Ovdje je jedina prava zakonska izmjena, jučer sam to u raspravi poslijepodne govorio je Zakon o porijeklu imovine. To ja govorim kao pojedinac, ali i klub MOST-a bi trebao pošto ima i ministra pravosuđa taj zakon iznjedriti zajedno sa svim klubovima ali to jedino što možemo da se odužimo onima, jer smo sad u velikom tjednu Vukovara, koji su dali svoj život za ovu domovinu i onima koji su na ulici zbog tih koji danas imaju carstva. Znači Zakon o porijeklu imovine bi bio pravo rješenje, jedan jednostavan zakon kojeg bi trebali svi zajedno predložiti i da ovdje ovaj Parlament taj zakon donese. To narod čeka od nas. Izvolite. Poštovani kolega Bulj vi dobro znate da bi ja bio prvi koji bi neki kvalitetan zakonski prijedlog koji bi mogao, koji bi bio provediv podržao. Nemam straha kao ni vi govoriti o tajkunima koji su opljačkali Hrvatsku. S mnogima od njih smo stali na žulj, i dalje ćemo to činiti a evo nadam se da ćemo im i još više stati na žulj ako donesemo jedan takav zakonski prijedlog naravno uz potporu svih zastupnika u ovom Saboru. Zahvaljujem uvaženom kolegi Grmoji na odgovoru. S ovime smo iscrpili sve replike po ovoj raspravi i slijedeći se za raspravu javio u ime Kluba zastupnika Stranke rada Solidarnosti, i Reformista, Nezavisnih zastupnika uvaženi kolega Željko Lacković. Izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče. Cijenjene kolegice i kolege dakle ja ću iskoristiti ovu priliku da završno damo podršku predlagačima ovih zakonskih izmjena i da ukažem na jednu činjenicu koja je možda sada ju vi možda ne sagledavate kroz donošenje ovih mjera, a zapravo je riječ o tome da vi možete dobiti slijedeće izbore na ovim zakonskim rješenjima. Ali je potrebno da u poreznim rasterećenjima primijenite i još neke stvari koje su zapravo mrvice sa stola koje očekuju prvenstveno proizvođači hrane, prvenstveno kontinentalni dio Hrvatske a to možete kroz izmjene općeg Poreznog zakona. Dakle, vi kada omogućavate da banke otpisuju kreditne plasmane koje ne mogu naplatiti da im to predstavlja poreznu olakšicu. U tom djelu obavezno morate ispregovarati sa bankama da one plasmane koje su oni prodali rizičnim fondovima B2, norveškim, švedskim ili kako se već zovu ne proizvode učinke ukoliko žele koristiti poreznu olakšicu. Dakle, svi krediti loši prema fizičkim osobama moraju biti obuhvaćeni kroz ovu olakšicu i to vi možete dogovoriti s bankama ili na drugi način onemogućiti da ti fondovi strani više, ne banke putem stranih odvjetnika koji će dolaziti u Hrvatsku vrše presiju nad svim onim fizičkim osobama koje imaju imovinu i gdje su upisane hipoteke. Između ostaloga zašto mislim da ćete dobiti slijedeće izbore ako uvedete slijedeću stvar je činjenica da su vam OPG-ovi, individualni poljoprivrednici, obrtnici zaterećeni silnim dugovanjima koje je upisala država na ime potraživanja zdravstvenog, mirovinskog osiguranja i ti ljudi su cijelo vrijeme u jednoj nemogućoj situaciji. Možete im skinuti sve ono što ste zateretili malim OPG-ovima, individualnim poljoprivrednicima na njihove njive i imovinu zaloge za zdravstveno osiguranje jer su zdravstveni sustav saniran u nekoliko navrata upravo iz državnog proračuna i trebate izjednačiti položaj tih dužnika sa situacijom kada su vam recimo brodogradilišta odlazila sa tisućama i tisućama nenaplaćenih zdravstvenih i mirovinskih obveza i ti ljudi su ostvarili sva svoja prava i vi prema pravnim osobama niste dalje ništa postupali. Između ostaloga vi imate sada situaciju da ljudi ne mogu otići u mirovinu koji su bili poljoprivrednici ukoliko nisu riješili svoje dugovanje pa da iz te mirovine po malo vraćaju a ne mogu se niti odreći tog staža koji im sada više nije niti potreban omogućite kroz izmjene općeg poreznog zakona da i država rasknjiži sva svoja potraživanja koja ionako nigdje ne vode, da se ta zemljišta stave u funkciju. I s druge strane, sve ono što preko HBOR-a možete napraviti prema proizvođačima poljoprivrednicima, primarno mislim ovdje na stočare i proizvođače mlijeka otpišite im potraživanja i ostavite ih u funkciji jer ne proizvodimo niti 60% potrebnih količina mlijeka, a stimuliramo sa jednom kunom i četiri lipe upravo da ljudi prijave manju proizvodnju, manju količinu prodanog mlijeka i ostvare subvenciju iz EU-a. Još je jedna stvar radi koje možete dobiti sljedeće izbore, a to je da 5% beznačajnog PDV-a na mlijeko vratite upravo proizvođačima, da oni osjete da su i oni u nekakvom fokusu. To su vam ljudi koji niste uložili u njih, ne trebate ih zapošljavati, vi ništa ne plaćate. Oni rade 365 dana, oni su robovi svog zanimanja i svoje odluke da se bave poljoprivredom. I ako pokažete u tom segmentu potrebnu osjetljivost ja sam siguran da ćete to biti, ostati zapamćeni kao Vlada i vi kao ministar i kao ekipa koja je napravila jedan pravi posao. I s druge strane želim reći da se previše diže galame oko poreznog USKOK-a. Ja mislim da je i ova odredba iz članka 141. unesena gdje se može gledati privatni, dakle tekući računi, štedni računi poduzetnika nepotrebna jer izaziva jedno, iskazuje jedno nepovjerenje prema poduzetnicima. Vi znate da je mjera koje su Italija i neke druge europske zemlje uvodile da ljudi prijave svoj novac i da ga oporezuju sa daleko manje nego što je ovdje 36% jasno ukoliko nije novac stečen kaznenim djelom. Dakle, ovo što su rekle kolege s lijeve strane, ako je kazneno djelo onda se novac oduzima. Oni koji su imali iz prošlog sustava novce ne usude se ništa investirati jer ih stalno plašimo odakle ti novac. Sada ćemo opet tjerati i plašiti poduzetnike odakle tebi novac da investiraš. Mislim da su poduzetnici rješenje i proizvodnja ove sadašnje situacije i u tome vi možete pomoći, a naročito u ovom dijelu koji se odnosi upravo na proizvođače hrane. Mi ćemo podržati i molimo da ovi naši prijedlozi uđu u drugo čitanje prilikom izrade, dorade ovog zakonskog rješenja. Hvala. Zahvaljujem uvaženom kolegi Lackoviću na ovoj raspravi. Imamo nekoliko replika. Prvi se za repliku javio uvaženi kolega Ivan Pernar. Izvolite. Pa eto, htio bih samo reći da se slažem sa kolegom Lackovićem u njegovom izlaganju, jer je dotaknuo znači one klasične probleme, odnosno stiskanje porezima koje država provodi protiv svih malih privrednih subjekata. Ovom prilikom htio bih napomenuti da se, da je porez po odbitku trenutno samo 15% što znači da kada stranci, odnosno strane banke, telekomi ili recimo farmaceuti izvlače dobit iz naše zemlje oni plaćaju samo 15% poreza. Ja predlažem da se ta stopa podupla na 30% i da se na taj način barem mali dio novca zaštiti koji se isisava iz naše zemlje i zapravo putem kojeg instrumenta se mi držimo u ekonomskom ropstvu. Zahvaljujem uvaženom kolegi Pernaru na replici. Nema odgovora. Zahvaljujem. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Sabora, mi govorimo ovdje o poljoprivredi, a zašto uvijek izbjegavamo ključne probleme i dvije riječi se uvijek ovdje nekako se cenzuriraju, a te su dvije riječi konfiskacija i nacionalizacija. Kako možemo dalje ići kada je ljudima oduzeto milijune hektara poljoprivrednog zemljišta koje nikad nije vraćen natrag. Od kuda ćemo mi porez utjerivati u sljedećih 10, 20 godina kad imamo totalno, ta riječ disfunkcionalna. Ne možemo mi imati zdrav porezni sustav unutar disfunkcionalne države koja je institucionalno disfunkcionalna. Danas smo govorili o desetke tisuća tvrtki koja nema ni jednog zaposlenika. Kako može netko sebi dug otpisivati i kako je moguće da još u Hrvatskoj nemam nekakav zakon o porijeklu imovine. To su ključna pitanja. A bez administracije profesionalne dobro plaćeni ljudi u Poreznoj upravi, USKOK-u, policiji itd. mi nećemo stvoriti državu. Mi se bavimo ovdje amaterizmom i stavljamo flaster na ranu od 20 šavova i to nećemo napraviti ako ne riješimo ključna pitanja. A sva ta pitanja nisu počela '90-te nego malo prije. Zahvaljujem uvaženom kolegi Željku Glasnoviću na replici. Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Lacković, ne mogu se složiti sa vama u ovom dijelu gdje ste rekli da se previše diže buke oko ukidanja samostalnosti poreznog USKOK-a. Dapače, diže se premalo i moramo biti svi vrlo glasni, jer postoji milijardu razloga za to, milijardu kuna poreznih prevara koje je otkrio porezni USKOK u ustrojstvu u kakvom je bio do sada. Tamo se čak ne navode ni ovlasti koje je porezni USKOK imao do sada. Naime, jasno piše da je do sada to bila ustrojstvena jedinica Ministarstva financija nadležna za prikupljanje, kontrolu, analitičku obradu i razmjenu podataka bitnih za oporezivanje. U nacrtu koji smo dobili ništa od toga se ne spominje. Dakle, ne samo da se ukida samostalnost, nego se dovodi u pitanje ovlasti koje su do sada imali. Prema tome, buka koju dižemo je premala, moramo biti još glasniji jer ćemo na taj način osigurati da nitko ne pelješi državni proračun nekažnjeno. A ono što najviše boli sve te kriminalce je kad ih netko udari po džepu. A krtice zbog kojih su to mogli raditi nalaze se u poreznoj upravi. I dok nije oformljen porezni USKOK ništa se nije moglo učiniti, jer su isti čas curile informacije onima koji su porezne prekršaje činili. Odgovor na repliku, zastupnik Lacković. Zahvaljujem na replici. Kolega Jovanović, mislim da nije došlo do ukidanja ovog tijela državnog koje će se baviti poreznim prijevarama, ali mene interesira koliko je naplaćeno novaca. Dakle, mene interesira efikasnost. Znamo mi puno istina koje ne treba puno otkrivati, pa se ništa ne poduzima. Dakle, ovaj USKOK porezni se dosta bavio virtualnim brojkama, a ne stvarnim novcem, jer ja nemam podatak koliko je to onda novaca vraćeno, a takvo jedno represivno tijelo sa takvim mogućim političkim zlouporabama zapravo plaši poduzetnike. Dakle, ja sam poduzetnik i sada će i moji privatni računi tekući i štedni biti i koga ćete vi dobiti u Hrvatsku da vam ulaže novac ako će se njegovi privatni i štedni računi koji nemaju veze s njegovom djelatnošću stavljati da budu dostupni poreznim organima. Mislim da smo prerepresivna država. Trebamo ipak pustiti da se razvije taj poduzetnički duh kojeg mi nedvojbeno u Hrvatskoj imamo, a onda kada dođe vrijeme onda treba i pošteno i oporezovati.

Obavijest prije nego nastavimo sa završnom riječi klubova zastupnika je članovima Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Hrvatskoga sabora – sjednica će se održati nakon glasovanja. Dakle, zakazana je u 13.30 ali bit će nakon glasovanja. Za završnu riječ se također javio Klub zastupnika Živog zida.

Hvala vam gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Kolegice i kolege zastupnici, evo nakon tri dana dolazimo i u finale prvog čitanja ovog paketa poreznih zakona tzv. reforme. Za nas je to reforma koja nije, jasno se i pokazalo, da ova reforma preferira samce od ljudi koji imaju ili će imati djecu da preferira strance u odnosu na domaće ljude i ljude koji ovdje žive i koji će ovdje živjeti. Također, pokazala je da preferira bogate, njima daje veće pogodnosti na stanove i nekretnine, njima daje veće pogodnosti na kupnju auta, daje im veće dohotke i mi tu reformu kao takvu nećemo podržati. Opet naglašavam „što se iza brda valja“, a valja se veliki biznis u ovome zakonu. Vjerojatno je namjerno to sve ovako kompromirano da ne stignemo ići u detalje - tisuće članaka, 15 zakona i da vidimo što je to sve unutra. Radi se o tome, dakle o shemi za otpis do 40 milijardi kuna. Tu smo govorili o nekakvim projekcijama 100 milijuna ako ode jedna stavka PDV-a ili ako ode neka stavka na dohodak itd. Ovo je 400 puta veća stvar. O čemu se radi? Kada se otpiše potraživanje prema ovim odredbama, banke to knjiže u rashod to im je prva stvar, knjiže u rashod, bit će manje dobiti koje će morati platiti državi. Nakon toga, to će dovesti do povećanja deficita opet u sljedećoj godini po toj mjeri što će opet državu usmjeriti kamo opet istim tim bankama na nove kredite i na nova zaduživanja. Međutim, banke knjiže ovo kao rashod. To znači da gube građani, da gubi država, a dobivaju banke. Ovo je reforma napravljena za banke i za bogate. Ljudi bit će im možda otpisan kredit, ali banka će se naplatiti jer ta hipoteka ostaje. To ovdje nije rečeno i ministra sam tri puta pitao do sada kome i po kojim kriterijima, nije objasnio, nije ništa rekao. Nama ovdje prijeti nova katastrofa teška 40 milijardi kuna. Zadnja takva su bile predstečajne nagodbe kada je isto podobnima se opraštalo toliko i toliko iznosa. Prije toga je bila sanacija banaka.

Moramo im eto olakšati ovakvim opraštanjima. Jednostavno je katastrofalno, katastrofalno kolegice i kolege da sva ova nova naselja i svi ovi ljudi što su zadnjih 10, 15, pa i više godina kupili stanove sve ove novogradnje, tu ćemo sada uvesti porez na nekretninu. Od njih mladih obitelji ćemo tražiti da plaćaju više. Još ćemo im ukinuti olakšicu na kupnju prve nekretnine. Pritisak ide na one koji ga ne mogu podnijeti.

Drugi dio završne riječi zastupnik Bunjac. Hvala lijepa predsjedavajući. Kao što je rekao kolega Sinčić, Živi zid će odbiti ovu poreznu reformu iz više razloga. Prvi je taj da je ova Vlada na početku svoga mandata krenula potpuno s krivoga polazišta. Umjesto da promijeni krivi model ekonomije koji se temelji na vanjskom zaduživanju i restriktivnoj monetarnoj politici, ona je uputila u saborsku proceduru jednu na brzinu sklepanu proceduralno neispravnu, nelogičnu i što je najvažnije duboko nepravednu poreznu reformu. Naime, radi se o tome da u Hrvatskoj danas ljudi ne mogu živjeti od minimalca, radi se o tome da je svako treće dijete siromašno, radi se o tome da hrvatski građani se masovno iseljavaju zbog ekonomskih razloga, a Vlada je donijela mjeru koja donosi mjere koje pogoduju bankama i krupnomu kapitalu. Da je tome tako dovoljno je pogledati izračune plaća koje jasno pokazuju dvije tendencije.

Osim toga ova Vlada se cijelo vrijeme predizborne kampanje i sada nakon izbora klela da se poticati demografske mjere, međutim jasno je da uvođenjem poreza na prvu nekretninu se te mjere ne provode nego se štoviše donose antidemografske mjere, a isto tako izračuni plaća pokazuju da ako netko zarađuje prosječnu plaću u RH da mu je najbolje biti samac, znači najbolje je biti samac. Svako dijete, prvo, drugo, sljedeće znači umanjenje plaće, a trebalo bi biti potpuno obrnuto.

Ja podsjećam da je Hrvatska po točci 1. Ustava socijalna država i podsjećam zakonodavca na članak Ustava broj 51., imate ga svi za svojim stolovima koji glasi: „ Svatko je dužan sudjelovati u podmirenju javnih troškova u skladu sa svojim gospodarskim mogućnostima, porezni se sustav temelji na načelu jednakosti i pravednosti.“ Ovom poreznom reformom to načelo nije postignuto, a pitanje ako dođe do ustavne tužbe da li će ova porezna reforma uopće moći zaživjeti u obliku u kojemu je donesena. Ovdje se dakle ne radi o rješenju hrvatske ekonomske krize i društvene krize nego se radi o političkom dogovoru, političkom dogovoru Vlade sa bankama kojima se otpisuje dug, ali se istovremeno građanima ne otpisuju hipoteke na nekretnine. Mi smo čuli između ostaloga da će Vlada sada u nekakvom zakašnjeloj reakciji zbog grižnje savjesti subvencionirati kamate na stambene kredite navodno, ali to je također pogrešna mjera jer to je opet davanje proračunskih sredstava bankama umjesto da se daje direktno korisnicima. Pa prema tome, ako već želite dati nešto mladim obiteljima onda bi svakako bilo bolje da im možda ponudite građevinski materijal kao što je recimo slučaj u Mađarskoj nego da se opet daje bankama za plaćanje njihove glavnice i kredita odnosno da se povećava vanjsko zaduživanje Hrvatske koje će neminovno dovesti do porasta ovih negativnih trendova i u vrlo kratkom roku do ponovne recesije. Naša završna poruka hrvatskim građanima glasi s obzirom da zastupnici HDZ-a naravno to ne slušaju, oni će upravo dignuti ruke što god ja rekao, ova porezna reforma je bacanje pijeska u oči građanima, ova porezna reforma neće omogućiti hrvatskim građanima bolji život, neće riješiti pitanje rasta javnoga duga, neće riješiti pitanje nezaposlenosti, neće riješiti pitanje blokada, neće riješiti pitanje ovrha, neće riješiti iseljavanja nego će štoviše potaknuti daljnju utaju poreza, potaknut će daljnje muljanje i pogodovanje krupnome kapitalu i samim time ona ne predstavlja rješenje problema, a hrvatskim građanima u konačnici ne donosi ništa dobroga. Hvala lijepa. Zahvaljujem zastupniku Bunjcu. Za repliku na izlaganje zastupnika Sinčića javio se zastupnik Ivan Pernar. Pa da gospodo, baš slušam kolegu svojega i kolega je rekao jednu jako bitnu misao, a to je da imamo problem iseljavanja mladih ljudi iz zemlje i najčešće su upravo ti ljudi i osobe na koje se odnosi zaštita od plaćanja poreza prilikom prve nekretnine jer mladi ljudi u pravilu nemaju nekakve imovine na sebi. Vi gospodo iz HDZ-a vjerojatno imate svi neku nekretninu odnosno imate sigurno, vi što god kupovali vama taj porez zapravo tj. trenutna olakšica ne pomaže jer vi nekretnina na sebi imate. Međutim, mnogi mladi ljudi nemaju i taj porez će udariti na njih.

Odgovor na repliku zastupnik Sinčić. Hvala kolega. Prije izbora se govorilo, klelo se u demografsku obnovu da će se osnovati ministarstvo, da će se dati tisuću eura, a sada vidimo suprotno. 115 milijuna kuna će se prebaciti na godišnje na ove mlade ljude i još ćemo im uvesti porez na nekretnine na novogradnju najviše, što je novije to je veći porez, pa neka plaćaju. Sada kada su vezani 20, 30 godina kreditom sada im ga možemo dati. Eto pa Povreda Poslovnika zastupnik Bunjac. Predsjedavajući, prekršili ste članak 237. Poslovnika jer ne održavate red na sjednici. Ovdje je promenada, ljudi govore glasno, pričaju na mobitel, vi uopće ne reagirate. Zahvaljujem na primjedbi zastupniče Bunjac, od sada ću redovito paziti tko se javlja na mobitel i tko šeta pa ćemo onda kao u osnovnoj školi davati opomene i isključivati sa sjednice, ali hvala na vašoj sugestiji. Izvolite, zastupnik. Gospodine predsjedniče, isto tako povreda članka 237. Poslovnika, ja bih molio da ako već gledate tko šeće po sabornici i tko se javlja na mobitel, da gledate i tko ima slušalice na ušima pa da ga upozorite. Ja vjerujem da u trenutku kada se svi zastupnici slože da je zaista potrebno uvesti kodeks o etičkom ponašanju saborskih zastupnika da će onda biti vrlo jasno što je to primjereno raditi u saborskim klupama. Zahvaljujem na nemogućnosti replike. Molio bih vas da pristupimo. Znači zaključujemo raspravu. Pristupiti ćemo glasovanju. Molim vas utvrdimo kvorum.

Utvrđujem da imamo kvorum te da možemo donositi pravovaljane odluke.

Sukladno prijedlogu saborskih radnih tijela dajem na glasovanje sljedeći Zaključak: Prvo, prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Drugo, sve primjedbe i prijedlozi dostaviti će se predlagatelju da ih razmotri prilikom utvrđivanja teksta Konačnog prijedloga Zakona.

Glasovanje je završeno. Utvrđujem da većinom odluka, većinom glasova 78 za, 8 suzdržanih i 28 protiv donesen zaključak kako su ga predložila saborska radna tijela.